Evo nastavljamo popodnevni dio sjednice sa replikama. Hvala potpredsjednice Hrvatskoga sabora. Uvaženi kolega Batinić. Iako je prošlo nešto vremena od vaše rasprave vi ste otvorili jedno jako važno pitanje, a to je odnosa između poreza i naknada. Kao što vidimo u ovom prijedlogu zakona spominje se obračun naknade za uređenje voda, postoji pravilnik na temelju kojeg se ta naknada uređuje i vezan je uz komunalnu naknadu. Ovdje dok je ministar Marić branio poreznu reformu rekao je da će komunalnu naknadu zamijeniti porez na nekretnine. To nikako ne možemo biti točno. Mi komunalnu naknadu možemo ukinuti, možemo uvesti porez na nekretnine, ali to jedno s drugim nema veze. Istina u budućnosti ćemo vjerojatno imati problem i sa naknadom za uređenje voda. Vi ste s pravom spomenuli zašto tu naknadu netko plaća jer kada govorimo o naknadama uvijek očekujemo za razliku od poreza očekujemo nekakvu protuuslugu. U ovom slučaju teško je definirati, a vidim da ovdje u zakonskom prijedlogu se širi ta namjena korištenja naknade za uređenje voda, pa se onda doista postavlja pitanje jeli mi kao platioci te usluge imamo određenu protuuslugu ili se to sve više pretvara u porez.

Ono što će nam se u budućnosti sigurno dogoditi, a to je s obzirom da sve manje stanovništva ima posebno u ruralnim područjima, a kanalizacijski sustav gradimo i u tim područjima doći do toga da taj kanalizacijski sustav neće biti održiv. Jednostavno da kažemo slikovito njega treba netko napuniti. I sada se događa to da se sustav mora ispirati redovito da bi pumpne stanice sve da bi bilo u funkciji. Dakle tu će nastati neki troškovi na koje u ovom trenutku ne možemo računati iako smo dobili, bilo je sredstava iz fondova EU ili negdje dalje iz drugih izvora dobili smo sredstva za izgradnju, ali će bit velikih problema u održavanju tih sustava. Odgovor na repliku kolega Batinić. Kolega Žagar, da ma namjerno sam se dovezao na raspravu ministra Marića kada je govorio o mini poreznoj reformi naprosto na način što će i Hrvatske vode sa svojim naknadama morati promijeniti ne samo paradigmu odnosa naspram toga nego i namjenska trošenja. Svjesni smo svi da ta sredstva skupljaju se na razini cijele RH da se shodno potrebama na pojedinom području mora i trošiti, ali isto tako s punim pravom građani svakodnevno pitanju što dobivam kao protuuslugu za plaćena sredstva. Javljaju se u lokalnu samoupravu. Lokalna samouprava nema namjenskih prihoda za to za što se koristi naknada za uređenje vode i za što se koristi vodni doprinos. Naprosto to je samo još jedan od dijelova poreza koje plaćamo kao građani gdje će se trebati redefinirati namjena način prikupljanja itd. Što se tiče vašeg drugog dijela replike, što se tiče naknade za korištenje i voda slažem se. Međutim, ja jesam pobornik ovoga načela da korisnik plaća onečišćivač plaća. Mora moramo biti svjesni toga da ono što koristimo da ono moramo i sami financirati. Da li će ti sustavi biti održivi ili ne, pa svako od nas ima određeno iskustvo i ove aglomeracije koje su u fazi neke početka radova, neka završetka, neke sredine itd. kada se pogleda studija koliko će koštati u konačnici cijena vode ona će naprosto morati poskupiti. Morat ćemo to kao građani kao krajnji korisnici morat ćemo sami to financirati i plaćati. Toga smo vjerojatno svjesni. Da li je to moglo biti jeftinije, da li je to moglo biti, naprosto u ovom trenutku mislim da nemamo nikakvih relevantnih pokazatelja osim samih studija pojedinih aglomeracija koliko pročišćavanje otpadnih voda košta. Sljedeća replika Marko Vešligaj. Hvala potpredsjednice. Evo kolega Batinić, podržavam ovaj vaš amandman koji ste uputili kao klub zastupnika o povećanju iznosa vodnoga doprinosa i ustupanju vodne naknade, dijela vodne naknade jedinicama lokalne samouprave 8% je stvarno jedan iznos koji ne znači lokalnim jedinicama ništa. S tih 27 tisuća kuna možete nekakvih 200 metara kanala očistiti, eventualno zacjevit za jednu ulicu. Ne vjerujem da će vam proći jer tendencija je očito ove Vlade da se smanjuju izvorni prihodi lokalnih jedinica, inače ne bi izglasali onu poreznu reformu prošli tjedan. A u ovome području imamo izuzetno velike financijske izdatke. Vodoopskrba je dobrim dijelom odrađena, makar još tu ima puno, puno za odraditi, ali mene više brine odvodnja. Opet ću se vratiti na primjer svog grada, mi smo ove godine napravili kompletnu projektnu dokumentaciju, naše poduzeće za vodoopskrbu i odvodnju koje je jako malo, ima 2,5 tisuće korisnika, dakle i to planiramo kandidirati, međutim problem je opet rješavanje imovno-pravnih odnosa odnosno služnosti za tu odvodnju koja iznosi oko 600 tisuća kuna. I ja ne vidim jednostavno na koji način ćemo sredstva iz gradskoga proračuna ukoliko se ove, a zapravo to je izglasano, na koji način da ih uopće osiguramo. Apeliram ovdje ne samo na nadležnog ministra nego i na Ministarstvo regionalnog razvoja da ipak nađe određene programe kroz koje će dati nekakvu pomoć da bi mogli pripremiti dokumentaciju, riješiti imovno-pravne odnose i kandidirati na te fondove koji će se otvoriti. Pa kolega da, naime amandman je išao na način da se 30% sredstava od prikupljanja, znači one jedinice koje prikupljaju vodnu naknadu da ostane proračunima i da po gradskim vijećima da se napravi program utroška tih sredstava. Znači to su namjenska sredstva i moraju se koristiti namjenski sukladno i Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva, isto tako i Zakonu o vodama. To je bila intencija ovog amandmana kojeg smo predložili. Što se tiče redefiniranja kompletne porezne politike, ova porezna reforma ovo je samo bio jedan mali dio, jedan mali segment zahvaćen onoga što će trebati. Sukladno kad pogledate vodnu naknadu, za ceste, nerazvrstane ceste ne dobivamo nikakva namjenska sredstva na lokalu. To ide iz komunalne naknade, iz poreznih prihoda itd. itd. Znači, ukoliko će se napustiti paradigma namjenskih sredstava, spuštanja namjenskih sredstava na lokalnu samoupravu, tada idemo uvesti jednu jedinstvenu stopu poreza koju ćemo kao građani plaćati, a redistribucija poreznih prihoda kako će ići to se internim aktima može riješiti. Naime, što se tiče odgovora i prethodnih vlada bilo je: pa koliko će dobiti veliki gradovi? Pa imamo evo zadnje što se tiče vodne naknade vjerujem da bi gradu Rijeci koji su imali katastrofu da tako kažem, što im se desilo da bi vrlo dobro došlo 30 posto tih sredstava da riješe problem kojega bojim se da jednokratno novčanim prilivom s osnova vodne naknade ne mogu riješiti. Tu se radi o oborinskoj odvodnji. Tu se radi o oborinskoj odvodnji, tu se radi i o nizu drugih kategorija odvodnje koje svakako treba riješiti. Sredstva koja lokalna samouprava prihoduje naprosto nisu dostatna. Nisu dostatna i stoga evo tu je i ovaj amandman koji smo predložili u nadi da će se razmotriti i da će se predložiti adekvatna rješenja. Imamo još jednu repliku. Poštovana zastupnica Grozdana Perić. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Evo kolega Batinić, s obzirom da dolazimo iz lokalnih jedinica onda znamo probleme koji zaista jesu. Naime, stala sam, da se inače sve naknade koje se odnose na vode, imamo zaista puno primjedbi od građana kad kažu: plaćaju puno naknada u vodi, dvije naknade, pa onda još imaju naknadu za uređenje voda, sve je to vrlo korisno, ali građani su često zbunjeni što to sve plaćaju i sigurno bi bilo dobro da su ove dvije naknade za zaštitu voda i korištenje voda zaista objedinjene, a kako će se unutar sustava vašeg, unutar planova i financijskih planova to događati, dobro bi bilo da su one objedinjene i da se onda zna da je to namjena upravo za ono što se odluči. Isto tako slažem se da je zaista naknada od 5 posto kada se govori o ugovoru koje jedinice lokalne samouprave imaju kao trošak kojim se nadoknađuje sav posao koji se odrađuje je relativno mali, ali moramo i naznačiti da se od naknada, zaista postoje direktne i indirektne koristi, pa tako jedinice lokalne samouprave imaju mogućnost da kroz naknade za uređenje voda zaista mogu povući dio sredstava u ovom smislu da se može izgraditi jedan dio sustava odnosno u samom sustavu odvodnje gdje onda se aplikacijom pri Hrvatskim vodama zaista mogu povući određena sredstva, a to u konačnici gradovi zapravo, odnosno građani ne vide te prednosti koje imaju zapravo od tog indirektnog ubiranja takvog prihoda.

Postoji znači naknada za razvoj. Vjerojatno ste to mislili koja se prikuplja kroz cijenu vode. Naprosto to su sredstva s kojima grad nema ništa. To su sredstva javnog distributera, vodoopskrbe, gdje njihova tijela, skupština, obično su većinski vlasnici jedinice lokalne samouprave. Međutim, kad pogledamo koliki su gubitci na vodoopskrbi, preko 50 posto, znači svi distributeri kada bi ta razvojna sredstva koristili samo za zanavljanje, rekonstrukciju vodoopskrbe, trebalo bi narednih sto godina iz tih razvojnih sredstava koja se alimentiraju da se svedu gubitci vode na prihvatljivu mjeru. Kad sam govorio za ovih 5 posto da nije dovoljno, govorim ne samo iz vlastitog iskustva nego i iz iskustva mnogih sredina, a vjerujem ako će se ići analitički raditi svaki u svojoj jedinici lokalne samouprave, pitajte kroz udrugu gradova, pitajte kroz neke druge da li su to dostatna sredstva tih 5 posto. Nisu. Naprosto nisu, međutim, tu se vidjela jedna kooperativnost, jedan partnerski odnos jedinice lokalne samouprave naspram države i mi smo partneri. Ali isto tako tražimo i s druge strane partnerstvo. Znači, da se i država odnosi prema nama. Zašto amandman? Amandman naprosto iz razloga kod kolege Obersnela ono što se dogodilo, on nema namjenska sredstva za to. Ili ne daj bože da se desilo u nekoj jedinici lokalne samouprave koja ima 800, 900 kuna prihoda po glavi stanovnika. Pa kako on može spriječiti to da se to ne desi za narednih tjedan ili dva, ovisno o vremenskoj prognozi. Upravo iz tog razloga, znači, sredstva koja će biti i za prevenciju, a isto tako i za sprječavanje direktnih šteta. U ime Kluba zastupnika SDP a Domagoj Hajduković. Hvala lijepo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvaženi gospodine ministre, kolegice i kolege. Mi u Klubu Socijal-demokratske partije Hrvatske smo svjesni potrebe donošenja ovog zakona. Naime, potrebno je uspostaviti Privremeni obračun za korištenje voda do početka 2018. godine i tu ću se pridružiti skepticizmu kada kažemo da ćemo vjerojatno na taj obračun ili vrlo sličan morati se oslanjati jedno duže vrijeme. Isto tako se možemo složiti da je integracija namjene potrošnje naknade za korištenje voda i naknade za zaštitu voda, ulaganje u odvodnju i pročišćavanje, u čemu smo prilično loši, dobra stvar te protiv toga nemamo ništa. No ono na što želimo skrenuti posebno pažnju je to da postoji potreba osigurati stabilnost cijene vode, iz više razloga. Prvi je naravno da je cijena vode socijalna kategorija budući da je voda neophodna za život i normalno funkcioniranje kućanstva ali isto tako da je pitka voda ljudsko pravo. Odnosno kada govorimo konkretno to je ljudsko pravo na pitku vodu i sanitariju koja je 28.7.2010. godine donijela opća skupština UN-a. Dakle imamo obavezu budući da je Hrvatska dio UN-a, budući da smo i mi preuzeli neke obaveze, budući da je pitka voda uostalom i ljudsko pravo, imajte i to na umu kada govorimo o problemima vodoopskrbe. Veliki problem je kao što su govornici prije mene isticali razlika koja nastaje od vodozahvata do krajnjeg korisnika koja je u prosjeku 50% Ali na žalost kolegice i kolege u mnogo slučajeva je ona i puno veća. Mogu vam konkretno govoriti, za onom govornicom smo već nekoliko puta čuli i neke konkretne primjere loših ili dotrajalih vodovoda, odnosno sustava kanalizacije. Ja vam mogu skrenuti pažnju na primjer općine Čepin gdje su me građani te općine informirali o katastrofalnom stanju njihovog vodovoda gdje Vodovod Čepin kojem je dobavljač vode Vodovod Osijek, dakle od mjesta prihvaćanja vode, odnosno kupovine, do krajnjeg korisnika nestane, to su neke liberalne procjene oko 80% vode. Odnosno drugim riječima taj sustav kolegice i kolege curi na sve strane, da se izrazim kolokvijalno. Isto tako osim gubitaka u mreži postoji problem zraka u sustavu. Zrak u sustavu je posebno osjetljiv budući da voda kada prolazi kroz cijevi, vodomjeri ukoliko zraka u njemu ima u sustavu obračunavaju puno veću potrošnju nego što ona je. I na kraju problem mulja odnosno onečišćenosti vode, budući da mnogi distributeri štede zapravo na čišćenju cijevi budući da je za to potrebna voda, dakle u ovoj spomenutoj općini sustav vjerojatno nije opran otkada je pušten u funkciju. Dakle cijevi su pune mulja što onda dolazi, dolazimo i do problema zdravstvene ispravnosti vode koja mora biti prioritet budući da je voda nosi oznaku kao pitka u većini našeg sustava dakle voda koja curi iz slavine je pitka, koristi se za piće, koristi se u pripremi hrane, ona mora zadovoljavati osnovne zdravstvene uvjete, odnosno osnovnu zdravstvenu ispravnost a da bi bila takva distributeri ali i mi kao zakonodavac se moramo pobrinuti. Upravo dok sada mi ovdje raspravljamo o vodnom gospodarstvu rasprava se vodi i na jednom saborskom, odnosno na dva saborska odbora o zdravstvenoj ispravnosti hrane. Mislim da to možemo povezati sa zdravstvenom ispravnosti vode budući da u čitavom nizu jedinica lokalne samouprave imamo i ovaj problem, uključujući tu i grad Zagreb od prije nekoliko godina kada je bila velika rasprava o tome odnosno fizički su se vidjele i neke primjese u vodi koja je izlazila iz slavina. Dakle osiguravanje kvalitete također mora biti jedan od prioriteta. Kada govorimo o preraspodjeli sredstava odnosno o ulaganju sustava za navodnjavanje tu također trebamo biti ozbiljni iz čitavog niza razloga. Prije svega mi smatramo da problemu navodnjavanja treba strateško i planski sustavno pristupati a bojimo se da je dosadašnji pristup uglavnom bio po principu ad hoc. Dakle imamo čitav niz situacija u kojemu već izgrađenim, postrojenja za navodnjavanje nisu stavljena u funkciju odnosno ne ostvaruju svoju prvobitnu namjenu, samim time novac koji je u njihovu izgradnju uložen je bačeni novac i potencijal koji su te građevine nosile i za poljoprivrednu proizvodnju ali i za opskrbu pitkom vodom je također bačen. Reći ću vam i na što konkretno mislim a to mislim na slučaj sustava Veliškovci i Gat. To je sustav u Osječko-baranjskoj županiji za navodnavanje koji je potencijalno mogao služiti, dakle ima vodozahvat, ima sva postrojenja koja su potrebna za pumpanje vode u sustav navodnjavanja. Također je potencijalno moglo služiti i kao djelom dakle kao sustav za vodoopskrbu grada Belišća a sjetite se podsjetiti ću vas da smo imali veliki problem prije nekoliko godina u vodoopskrbi grada Belišća, dakle opskrbi pitkom vodom zbog sporova i nesporazuma između grada Valpova i grada Belišća, dakle puno problema se moglo riješiti stavljanjem ovoga sustava za navodnavanje u funkciju. Nažalost do dana današnjeg nakon stotina milijuna kuna koje su uložene u njegovu izgradnju ovaj sustav i dalje zjapi prazan. Jedinica regionalne odnosno područne samouprave ga nikada nije niti preuzela u svoje gospodarenje a prema zakonu bi to trebala i taj vam sustav zarasta u korov, propada, ne služi ničemu. Odnosno dovesti ćemo se u situaciju u kojoj će biti skuplje staviti već ovo izgrađeno postrojenje u funkciju nego izgraditi novo. I što smo s time postigli? Ništa. Zašto je tome tako? Zašto jedinica lokalne samouprave to nije preuzela u svoje gospodarenje od hrvatskih voda, zašto taj sustav nije u funkciji, to vam ne mogu odgovoriti ja ali institucije koje su to trebale učiniti moraju, moraju jer se radi o velikoj investiciji, o velikom novcu poreznih obveznika koji je uložen u projekt koji je dakle ponavljam mogao riješiti puno problema i što se tiče vodoopskrbe i što se tiče navodnavanja. Dakle kada govorimo o navodnjavanju, o ulaganju navodnjavanja, u poljoprivrednu proizvodnju mi tome moramo strateški i planski pristupati. Na žalost još uvijek nemamo strategiju razvoja poljoprivrede, imamo najave doduše od ministra da se na tome radi, ali za sada samo najave. A da bi uopće mogli planirati našu mrežu navodnavanja potrebno nam je upravo to. Stavimo sad na stranu što to nije u funkciji. Možda bi bilo da je bilo više korisnika koji su zainteresirani. Zašto neki drugi projekti poput lateralnog kanala u Kneževim Vinogradima imaju. Dakle treba sagledati i taj problem. Tim više što govorimo o projektima koji se financiraju javnim novcem, dakle novcem poreznih obveznika bez obzira što eventualno EU u određenom iznosu to sufinancira, dakle i novac EU je novac poreznih obveznika budući da i RH uplaćuje u zajednički proračun. I na kraju imamo problem distribucije, odvodnje i pročišćavanja voda. Dakle moji prethodnici su govorili dosta o tome. Nažalost kod problema odvodnje i pročišćavanja vode smo daleko daleko ispod europskog prosjeka. To je veliki problem s kojim ćemo se morati suočavati, za koji doduše imamo sredstva iz EU koja su nam na raspolaganju, koje smo i povukli dobrim djelom ali i dalje nedovoljno, i dalje nedovoljno zato što je postotak odnosno postotak riješenosti ovih problema na vrlo niskoj razini. Budući da ona, da rješenja ovih problema zahtijevaju značajna financijska sredstva za potrebno unaprjeđenje ovih sustava a budući da i teret leži dobrim djelom na jedinicama lokalne samouprave, dakle kada govorimo o distribuciji, odvodnji vode tu prije svega mislim na jedinice lokalne samouprave koje su najčešće i u vlasništvu tvrtki koje se bave opskrbom i odvodnjom potrebno je veći financijski kapacitet dati upravo jedinicama lokalne samouprave. Često govorimo o decentralizaciji, često govorimo o tome da jedinice lokalne samouprave moraju preuzeti odgovornost, često govorimo o tome i s time se apsolutno slažem da su članici jedinica lokalne samouprave bilo načelnici, gradonačelnici, župani prvi komunikacijski kanal koji naši građani imaju prema vlasti kada imaju neki problem potrebno im je dati poluge vlasti odnosno dovoljan fiskalni kapacitet da te probleme mogu i rješavati sami sa svojim građanima na njihovu dobrobit i prema prioritetima koje jedinice lokalne samouprave same odrede. Zašto je to jako bitno? Recimo tako i u ovom sustavu i mogle bi puno kvalitetnije nego možda neki veliki distributer ili Hrvatske vode ocijeniti koji su prioriteti, koji su gorući problemi i zašto je tome tako. Kada govorim o distribuciji vode, odvodnji također imamo jedan veliki problem a to su distribucijska područja. Drage kolegice i kolege skrenut ću vam pažnju samo na jednu stvar, prema podacima iz 2013. godine u RH postoji 152 distributera vode, na području dakle cijele države. Primjerice samo, dat ću vam usporedbu u Mađarskoj, u Nizozemskoj ta je brojka oko 10. E sad usporedite i Mađarsku koja je duplo veća od Hrvatske i Nizozemsku koja je nekoliko puta veća od Hrvatske je taj broj značajno manji. Da bi osigurali kvalitetu, da bi osigurali financijsku moć koju te tvrtke trebaju imati da bi kvalitetno održavale mrežu ali isto tako da bi mogle održavati određeni standard i vode i opskrbe i usluge potrebno je okrupniti naša distribucijska područja. Na tome je prošla Vlada krenula u tom smjeru, nažalost prilično smo tu stali odnosno ništa se ne dešava na ovom, značajno barem na ovom području. Tako da tu molim i ministar ovo je bitan problem, značajan problem koji se treba riješiti. I na kraju cjelokupnom problemu vodnog gospodarstva pa tako i problemu distribucije odvodnje i pročišćavanja ali i ostalim problemima dakle navodnjavanju, stabilnosti cijene vode itd. potrebno je pristupiti strateški i rješavati etapno i sustavno a ovaj zakon ocjenjujemo samo kao vatrogasnu mjeru u tom smjeru. Imamo nekoliko replika na vaše izlaganje. Prvo uvaženi zastupnik Ivan Pernar. Poštovanje uvaženi kolega iz SDP-a. Moja kritika neće biti usmjerena na vas, niti na kolege iz HDZ-a, ona će biti usmjerena protiv jedno sustav odnosno načina upravljanja vodnim resursima tj. kanaliziranje korita rijeka i potoka kojima se ubija biološka raznolikost i kojima se zapravo stvaraju pogodni uvjeti za poplave. Naime, poplave se kao takve odnosno katastrofe, odnosno poplave se ne mogu izbjeći, kada dođe do navale velike količine vode očito je da ta voda negdje mora izaći van iz korita i zbog toga je potrebno raditi znači sustave u kojima će bit tzv. naplavna područja u koja će se te vode izliti. Umjesto da se rade takvi sustavi kao što je recimo Lonjsko polje ili Kopači rit jednostavno se ignorira potpuno taj problem poplava, betonizira se i kanaliziraju rijeke, u tim rijekama više nema riba, imaju samo žabe i na to kanaliziranje rijeka i potoka naše, znači Hrvatske vode troše milijune kuna a sve to uzimaju od građana.

Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Uvaženi kolega Pernar, pa da dotakli ste se zapravo jedne teme koja je vrlo široka. To je obrana od poplava, to su čitav niz drugih stvari koje se mogu riješiti doduše ne ovim zakonom ali relativno jednostavno. Evo skrenut ću vam samo pažnju na činjenicu da je i danas na snazi zabrana vađenja pijeska iz rijeke Drave odnosno šljunka iz rijeke Save. To dovodi do velikih problema. Nama je nekad lakše nešto zabraniti nego kontrolirati. A reći ću vam u čemu je problem, dakle budući da se na vadi pijesak iz rijeke Drave smanjuje se gaz, dakle brodovi nemaju pristup u luku, riječnu luku Osijek, također povećava se korito same rijeke odnosno razina vode. I na kraju ekonomski učinak je također vrlo značajan i prilično dalekosežan budući da naša susjedna zemlja Srbija taj pijesak kada dođe u Dunav dakle tokom Drave izvlači van i prodaje nama taj isti pijesak, naš pijesak koji smo mi mogli izvaditi iz Drave i mi koristiti. Ista stvar vam je i sa rijekom Savom. Doduše tu se radilo o prevelikom iskorištavanju odnosno vađenju šljunka iz rijeke Save i sa strane naše susjedne države ali to je išlo tako daleko da su se podlokavali i temelji mosta, odnosno mostova na rijeci Savi. To je problem, ali se može regulirati a vjerujem da naše lučke uprave to mogu držati pod kontrolom a i sami poduzetnici barem oni s kojima sam ja razgovarao su mi rekli da oni ne traže naknadu za vađenje pijeska odnosno šljunka. Njima je dovoljno plaćati taj pijesak koji su izvadili i oni pozivaju lučku upravu, evo recite nam ovdje, vadite ovoliko kubika, ondje onoliko nek to bude apsolutno pod njihovom kontrolom.

Sljedeća replika uvaženi zastupnik Ante Sanader. Hvala potpredsjednice, uvaženi ministre, doministrice. Poštovani kolega želim replicirati na ovo vaše okrupnjivanje distributera. Naime, imamo vrlo loša iskustva na terenu u postojećem stanju primjer kod mene evo u Splitu gdje je vlasnik grad Split distributera ili poduzeća, vodovod i kanalizacije i ne šljivi on puno ove male općine posebno u zagorskom dijelu koji donose jako malo prihoda i većinski vlasnik je grad Split. I oni nemaju nikakvog razloga ni ambicija pomagati, investirati ni slučajno, a čak niti širit mrežu na bilo koji način jer nemaju razloga za to. I mi razmišljamo kako bi raspali tog velikog na manje, ja znam da to je problematično financijski. Ali bi trebalo dati nekakvu slobodu, jer ovaj sustav je neodrživ ili to dignut na županijsku razinu da županija bude vlasnik nekog. To je opet okrupnjivanje. Svi mi težimo decentralizaciji normalno, ali ovaj sustav je neodrživ na ovakav način. Jer veliki grad nema niti jednog razloga, odnosno poduzeće koje je vlasnik veliki grad da on investira, da on traži europske fondove, da se on natječe za programe. I to je nama neizdrživo stanje. Hvala lijepo. Uvaženi kolega Sanader, da logika je da bi trebalo biti bolje. Pretpostavit ćemo da je sustav solidaran, da će ravnomjerno ulagati i da će im interes biti kvalitetna usluga svugdje. Ista stvar se može desiti ako to dignemo na županijsku razinu. Dakle što županiju može sprječavati da se koncentrira na veće centre, a na manje ne? Ali uvijek moramo imati i tu dozu dobre vjere, jer Domovina nije firma. Da je, onda mnoga naselja ne bi imala cestu, zato što je cestu dovesti neisplativo, zato što ima premalo stanovnika. Ako uključujete znači sve troškove amortizaciju itd. jednostavno nije isplativo. No i ovaj sustav, ovaj sustav malih, partikularnih distributera također nije održiv. Evo rekao sam vam primjer recimo općine Čepin u kojemu je zaista vodoopskrbna kanalizacijska mreža u katastrofičnom stanju. I sad, ja se bojim toga da ćemo u jednom trenutku samo doći čitati iz novina da se netko otrovao, da je voda bila neispravna. Mnogi mještani već ne mogu koristiti tu istu vodu koju im naplaćuju za piće, za kuhanje, pa pitanje dokle će to moći koristiti i za osobnu higijenu. I imajte na umu da ukoliko imate veliku primjesu mulja, odnosno pijeska u sustavu da to, da se brže troše i sustavi unutar kućanstava, dakle cijevi, da ih češće morate održavati, mijenjati itd. Dakle, postoji čitav niz problema. Pa tu smo da se dogovorimo i da ga pokušamo naći. Po meni i iskustvima koje ja imam, dakle Vodovod Osijek također vodi brigu i o nekoliko susjednih općina koje imaju udjele u vodovodu. Do sada nije bilo zabilježeno većih prigovora.

Hvala potpredsjednice. Evo kolega Hajduković, dvije stvari koje su me potakle kroz vašu raspravu na ovu repliku. Smatram da je izuzetno važno tu da se od strane Hrvatskih voda posveti još veća pozornost na sufinanciranje projekata koji se odnose na sanaciju gubitaka u samoj vodovodnoj mreži. Izgradili smo sustav, ja smatram da nismo dovoljno velikom brzinom makar su bila velika sredstva svakako u njega uložena. Ali s druge strane imamo velik dio mreže koja je u izuzetno lošem stanju i koja zapravo proizvodi velike, velike gubitke koje na kraju krajeva plaćaju naši građani. Druga stvar ovo oko ovih uslužnih područja. Ja isto dolazim iz grada koji ima izuzetno maloga distributera vode koje pokriva isključivo zapravo dijelove još dviju lokalnih jedinica manje, ali zbog čega je važno ići na uslužna područja. Mislim da neće imati manji distributeri niti financijske, a niti ljudske kapacitete da provedu sve ove projekte koje bi trebali, koji se prvenstveno odnose na odvodnju, a jednim dijelom i na vodoopskrbu. Dakle, što prije krenemo u to ukrupnjivanje na neki način bit će nam lakše.

Da, slažem se. I kada govorimo o sufinanciranju razvoja mreže, dakle koji je fiskalni kapacitet jedinica lokalne samouprave kojoj ste vi na čelu. Da li bi mogli isfinancirati ukoliko se od vas traži recimo sudjelovanje u iznosu od 45% Koliko bi vam dugo trebalo za to? Ja se kladim da bi barem jedan godišnji proračun potrošili upravo na to.

Kako tome doskočiti? Tu treba doskočiti država prije svega. Dakle, da što više jedinica lokalne samouprave pokuša rasteretiti. Dakle, slažem se i tu ponovo podcrtavam distribucijska, odnosno opskrba područja, okrupnjivanje njihovo, odnosno okrupnjivanje distributera je jedan od mogućih rješenja. Ali to je isto usko vezano i sa recimo zbrinjavanjem otpada koje je u nadležnosti ovoga ministarstva. Dakle jedna mala općina, jedan mali grad ne može riješiti probleme odlaganja otpada, dakle koji će biti u skladu sa europskim normama, direktivama i standardima.

U ime kluba MOST-a nezavisnih lista Marko Sladoljev. Poštovani ministre i suradnica, poštovane kolege saborske zastupnice i zastupnici. Pred vama je Prijedlog zakona čije donošenje je potrebno iz nekoliko razloga. Prvenstveno radi uspostave privremenog obračuna naknada za korištenje voda koja se plaća uz cijenu vodne usluge, javne opskrbe za razdoblje od 1. listopada 2016. godine do 1. siječnja 2018. godine. Podsjećamo Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva koja je donesena sukladno Zakonu o ovlasti Vlade RH, da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora, prestala je važiti 1. listopada 2016. godine, čime su stupile na snagu odredbe izvornog zakona iz 2009. godine, a koji je zakon uredio način obračuna naknade za korištenje voda na način da se ista obračunavana količina vode zahvaćene na izvorištima i drugim vodozahvatima, te kao obveznika odredio isporučitelja vodnih usluga. Stoga je cilj tog zakona bio dugoročno riješiti probleme gubitka vode u mreži, a naknadu uskladiti s tehničkim prihvatljivijim gubitkom vode kao ispostaviti telemetarski nadzor zahvaćenih količina vode. Budući da se radi o značajnim promjenama isporučiteljima vodnih usluga je za prilagodbu ostavljen prijelazni rok od prvotno pet godina, a taj rok je produživan 1. siječnja 2017. godine, upravo uredbom koja je prestala važiti 1. listopada 2016. godine. U istim rokovima naknada za korištenje voda nastavila se obračunavati i naplaćivati na isporučene količine vode krajnjim korisnicima odnosno potrošačima. Kako se isporučitelji vodnih usluga u prijelaznom razdoblju nisu osposobili niti osigurali financijska sredstva za saniranje gubitka vode u mreži na prosječno gubici u mreži iznose oko 46%, kolega Hajduković je rekao da u nekim dijelovima je do 80% negdje je to 15% ali gubici su veliki. Zadržavanjem modela obračuna naknade za korištenje voda po zahvaćenim količinama vode, a ne po isporučenim količinama vode doveli bi do značajnijeg poskupljenja vode, a da cilj sanacije gubitaka ne bi bio ostvaren. Nastavno posljedično bi došlo do nepravičnog opterećenja korisnika vodnih usluga razlikom u cijeni vodnih usluga između zahvaćene i isporučene vode što predstavlja i dodatni udar na standard građana kao i na samo poslovanje i financijsku stabilnost isporučitelja vodnih usluga. Stoga se ovim zakonom predlaže uspostava privremenog načina obračuna naknada za korištenje voda, zadržavanje prethodnog sadašnjeg modela obračuna prema kojem se naknada za korištenje voda obračunava prema isporučenoj količini voda krajnjim korisnicima i to za razdoblje od 1. listopada 2016. godine do 1. siječnja 2018. godine odnosno dok se ne steknu uvjeti ili dok se ne predloži pravičniji način obračuna s eventualnom izmjenom obveznika i osnovice. Povratno djelovanje odredbi se predlaže iz razloga što predloženi način obračuna naknade za korištenje voda ne mijenja dosadašnji način obračuna, te time ne zadire u povećanje računa cijene vodnih usluga za krajnje korisnike što je u skladu s odredbama članka 90. Ustava RH da se iz posebno opravdanih razloga samo pojedine odredbe zakona mogu imati povratno djelovanje, a mislimo da izbjegavanje na dodano opterećenje krajnjih korisnika potrošača odnosno opterećenja standarda građana poskupljenjem proizašlim iz razlike između zahvaćene i isporučene vode itekako opravdan razlog. Nadalje, donošenje ovog zakona uvjetovano je potrebom integracija namjena za koje se troše sredstva naknade za korištenje voda i naknade za zaštitu voda, čime će se omogućiti njihova preraspodjela prema projektima koji se sufinanciraju bespovratnim eu sredstvima. Naime, važećom zakonskom regulativom potrošnja sredstva naknade za korištenje voda i naknade za zaštitu voda je ograničena na način da se naknada za korištenje voda koristi za financiranje gradnje građevina javne vodoopskrbe, a naknada za zaštitu voda za financiranje građevine javne odvodnje. Imajući u vidu veliki investicijski ciklus koji je pred RH u pogledu ispunjavanja obveza u dijelu koje se odnosi na financiranje izgradnje vodne komunalne infrastrukture i potrebu za osiguranjem pokrića dijela nacionalnih sredstava za financiranje eu vodno komunalnih projekata čime se maksimizira povlačenje sredstva fondova EU ovim zakonom predložena je integracija namjene naknade za korištenje voda i naknada za zaštitu voda. Isto tako proširena je namjena ovih naknada na financiranje izgradnje priključaka za krajnje korisnike javne vodoopskrbe i javne odvodnje, kao i financiranje nabave oprave za pružanje vodnih usluga. Ovdje je bitno napomenuti da je konzumiranjem ove odredbe koja je bila određena i Uredbom o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva znatno poboljšano povlačenje eu sredstava pa je tako 2016. godine do 25.11.2016. ukupna realizacija vodno komunalnih projekata koji se financiraju iz eu fondova iznosila oko 806 milijuna kuna od toga 609 milijuna eu sredstava što je više nego 2014. i 2015. godine zajedno. Naime, tijekom 2014. godine ukupno je realizirano oko 99 milijuna kuna, od toga 64 milijuna eu sredstava, a 2015. oko 396 milijuna kuna od toga 255 milijuna kuna iz eu sredstava. Nadalje, predložene izmjene ovog zakona odnose se na proširenje namjena financiranja iz vodnog doprinosa, financiranja i gradnja građevina za navodnjavanje i namjene koje su financirane iz naknade za uređenje voda. Imajući u vidu da se pokazalo da su sredstva za financiranje gradnje građevina za navodnjavanje i nedostatna za provedbu projekta u okviru nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištima i vodama u Republici Hrvatskoj, predložene izmjene ovog zakona odnose se na proširenje, kako je navedeno namjena financiranja iz vodnog doprinosa na način da se iz iste financira i gradnja građevina za navodnjavanje kao i namjene koje se financiraju iz naknade za uređenje voda, kao što su gradnja regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina, provedba preventivne redovite i izvanredne obrane od poplava, gradnja građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju i ostale namjene koje se financiraju iz naknade za uređenje voda. Svakako treba naglasiti da je ova mjera rezultirana smanjenjem sredstava državnog proračuna za gradnju građevina za navodnjavanje, a samim time omogućila Hrvatskim vodama korištenje 58 milijuna kuna u 2016. godini prikupljenih s osnova vodnog doprinosa za gradnju građevina za navodnjavanje. Zahvaljujući između ostalog i tim sredstvima, sredinom ove godine nakon sedmogodišnje izgradnje dovodno-melioracijskog kanala za navodnjavanje će ukupna vrijednost 493 milijuna kuna, konačno smo vodu iz rijeke Save doveli do Bosutskog polja čime će poboljšati režim malih voda vodotoka Biđa i Bosuta te omogućiti navodnjavanje otprilike 8.500 hektara poljoprivrednih površina. Dovršenje radova na izgradnji ovog kanala znači prekretnicu u mogućnostima navodnjavanja istoka Hrvatske jer je svako ulaganje podizanje standarda i kvalitete života u ruralnim područjima zalog za njihovu budućnost. Zaključno, donošenjem ovog zakona omogućit će uspostava privremenog obračuna naknade za korištenje voda kako bi se izbjeglo opterećenje krajnjih korisnika odnosno opterećenje standarda građana poskupljenjem cijena voda proizašlim iz razlike između zahvaćene i isporučene vode dok se ne uspostavi pravičniji način obračuna predmetne naknade. Nadalje, omogućit će se osiguravanje dodatnih sredstava za pokriće dijela nacionalnih sredstava za financiranje EU vodnokomunalnih projekata odnosno ispunjavanje preuzetih obveza Republike Hrvatske u dijelu koji se odnosi na financiranje izgradnje vodnokomunalne infrastrukture. Također osigurat će se stabilni izvor financiranja za gradnju građevina za navodnjavanje i gradnju, održavanje građevina za detaljnu melioracijsku odvodnju odnosno financiranje gradnje građevina urbane oborinske odvodnje te time funkcionalna stabilnost sustava obrane od poplave i osnovne melioracijske odvodnje. Imamo nekoliko replika na vaše izlaganje. Prvi je na redu uvaženi zastupnik Ivica Mišić. Hvala potpredsjednice Sabora. Kolega Sladovljev, lijepo ste spomenuli. Ali je sramotno tolike gubitke imamo u mrežama. Našim građanima se dešava jasno da su mreže stare i da proprsne, pa se dešava od sata da pukne od kuće, a što se onda dešava? Dešava se onda da se ti građani stavljaju pod ovrhe, naplaćuje ta ista voda iako istina mreža od sata do kuće pripada građaninu. Ali ako toliko gubimo vode i svjesni smo da su te instalacije stare onda bar bi građanima u tim slučajevima kod puknuća cijevi trebalo bar oprostiti taj dio vode koji je istekao. Drago mi je i ovo čuti da smo krenuli praviti kanale za navodnjavanje Slavonije, pa evo sad MOST ima u Vodama i ministra Dobrovića. Nadam se da će napraviti nekakve pomake u tome. Ako Vode troše 3 milijarde otprilike novaca hrvatskog proračuna mislim da se tu može dosta napraviti, da se moglo čak vjerujem i puno, puno, puno ranije napraviti za interes Slavonije. Ali hvala bogu da se bar i sada napravilo bar jedan dio iako je moglo puno više. I kod tih gubitaka vode ne znam koliko je mogućnosti i koliko ministarstva mogu napraviti da se ti gubici smanje. Istina, mi jesmo bogata zemlja vodom i da barem u tome ne oskudijevamo, ali opet ponavljam ne bi bilo lijepo ljudima kojima pucaju cijevi, koje su stare i stare kuće, ljudi koji sve manje imaju novaca, baš se okomiti na njih da to moraju platiti ako je pukla cijev. To govorim: ako je pukla cijev iza sata. Istina građanin je odgovoran, međutim ne može građanin otkopavati stalno zemlju i vidjeti i mijenjati cijev.

Pa poštovani gospodine Mišiću, slažem se s vama da građani ne bi trebali plaćati puknuće cijevi pogotovo ako je investitor kriv za puknuće te cijevi. Ali htio bih napomenuti da je upravo ovim zakonom na neki način se isporučitelje vodnih usluga prisiljava da u određenom roku smanje te gubitke koji iznose ogroman postotak. Mi smo svjesni u turističkoj sezoni koliko hrvatski otoci, a turistička smo zemlja, u pojedinim dijelovima ostaju bez vode s druge strane. Nekad se ponašamo kao pijani bogataši što se tiče vode. Mislim da je Hrvatska jedina zemlja gdje se zapravo ulice peru pitkom vodom. Kada gledaju to stranci oni se ne mogu načuditi. To je samo sitnica, ali slažem se da neki socijalni ljudi koji ne mogu plaćati vodu da bi trebali imati pravo na pitku vodu. Evo naši susjedi Slovenci su u ustav unijeli da je voda ljudsko pravo i mislim da bi mi to u tom smjeru isto trebali ići. Hvala vam lijepo. Sljedeća replika je uvaženi zastupnik Domagoj Hajduković. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Uvaženi kolega, dvije su me stvari zapravo potaknule na repliku. Rekli ste ovo je privremeni obračun i privremeni bi trebao biti do 1.1.2018. godine. Da, privremeni je, slažemo se. Privremeni je uvela i prošla Vlada, razloge ste lijepo naveli. No, ono što želim, o čemu želim raspravljati i što želim podcrtati ne vjerujem da ćemo do 2018. nešto radikalno promijeniti situaciju što se tiče stanje mreža ako to nismo uspjeli učiniti u prethodne dvije godine sumnjam da ćemo još u godinu dana napraviti neki generalni iskorak. Iskreno ne vjeruje, vrlo sam skeptičan. Druga stvar što kažete navodnjavanje sredstva su nedostatna. O.k. Mogu se složiti u jednom dijelu, ali vam opet skrećem pažnju na stotine milijuna kuna koje su uložene u kapacitete za navodnjavanje koji sada propadaju ako nisu već propali. To je sad u situaciji da raste u korov. Ali situacija u kojoj mi prvo gradimo infrastrukturu a onda se brinemo tko će biti krajnji korisnik to nije niti realno, niti odgovorno gospodarenje javnim novcem. Poštovani gospodine Hajduković, slažem se pogotovo što vjerujem da ste vi bolje upućeni u ta konkretna problematiku što se tiče Slavonije. Meni je isto nevjerojatno da mi do sada nismo uspjeli, dakle Hrvatsku premrežiti navodnjavanjem jer smo zemlja obilata pitkom vodom i vodom za navodnjavanje pogotovo kad imamo na primjer zemlje kao što su Izrael koji su jedni od najvećih izvoznica i povrća i voća, a znamo kako Izrael stoji sa vodom. Ali kažem evo, vidjet ćemo kako će se to odvijati. Svima nam je u interesu da se to popravi i da se tu gubici saniraju i da se više navodnjava. Hvala vam lijepo. Imamo još jednu repliku, uvaženi zastupnik Ivan Pernar. Hvala poštovanje. Pa evo pričamo o gospodarenju vodama, međutim ako pogledate na koji način naša država gospodari vodama vidjet ćete da je to jedna katastrofa, da mi uvozimo čak i vodu. Znači, ne samo da uvozimo tone smrznutog kruha, ne samo da uvozimo novčanice, znači kune se ne proizvode u Hrvatskoj naš novac već mi uvozimo i samu vodu. Smatram da ova država na žalost i vlade i prethodne i sadašnje i buduće kao da žive u jednom paralelnom svemiru u kojem uopće ne vide niti ih zanimaju stvarni društveni problemi i da se zakoni izglasavaju svakodnevno kao na pokretnoj traci. Nas se zatrpava papirima, a sutradan ćemo imati iste probleme koje smo imali jučer i prekjučer.

Uvaženi zastupnik Josip Borić. Hvala lijepa uvažena potpredsjednice, kolegice i kolege. Pa Zakon o financiranju vodnog gospodarstva zahtijevan je zakon i o njemu priča se već podosta dugo od samih početaka i uvijek izaziva pažnju jer dira u ono što, o čemu volimo pričati voda, infrastruktura, lokalna samouprava, država. I zaista su mnoge današnje i rasprave pa i kritike bile usmjerene upravo na ovaj način financiranja samog vodnog gospodarstva, tj. na te brojne naknade koje se pojavljuju kroz sam zakon, a koje plaćaju ili građani ili gospodarstvenici. I tih 7 naknada je cijeli izvor svih prijepora u proteklih 20-tak godina uglavnom kad govorimo o vodnom gospodarstvu. Imamo naknadu za korištenje voda, naknadu za zaštitu voda, naknadu za uređenje voda, naknadu za melioracijsku odvodnju, naknadu za razvoj, naknadu za navodnjavanje i vodni doprinos. Kad pogledamo 7 naknada svi ćemo zaključiti možda malo previše, možda malo ipak previše. Međutim, sve se one objašnjavaju da su razložne i da postoji razlog zašto postoji i zašto moraju baš biti tolike kolike su sad. I svi smo danas čuli da ako nečeg u Hrvatskoj ima, ima vode međutim to je problem kao i u nekim državama koje recimo imaju naftu, pa onda uđu u problem zato što imaju puno nafte. Mi u problem zato što imamo očito i puno vode. Kad ima puno nečega nastaje, kažem problem upravljanja tim resursima. i tu je bilo nekih rasprava sa kojima bih se mogao složiti, nekih koje su išle malo čisto prema nekim pojedincima koji to žele iskoristiti više radi populizma nego radi toga zaista što žele u tom dijelu uvesti se reda. E sad govorimo o naknadi za korištenje voda. Ona je u proteklih nekoliko godina zaista porasla enormno. 2011. godine ta naknada je iznosila 0,80 kn po metru kubičnom potrošene ili isporučene vode. 2013. već je podignuto to na kunu i 35, a 2014. podignuto na 2 kune i 85 lipa po metru kubičnom. Znači, imamo povećanje u vrijeme vlasti kolega iz SDP-a za 300%, 300% sa 0,80 na 2 kune i 85 lipa. Kasnije ću pokazati što to znači u financijskom računu samih Hrvatskih voda. Kako je to tada objašnjeno? Bivši ministar poljoprivrede gospodin Jakovina je to objašnjavao tri milijarde eura stoje ispred nas. Mi moramo osigurati vlastito učešće, mi to moramo podignuti jer moramo razvijati, znači sustave vodoopskrbe, odvodnje, navodnjavanja itd. Međutim, ovaj zakon govori nešto drugo. Znači da ovu naknadu za korištenje voda moramo uložiti u smanjenje ili otklanjanje nedostataka na mrežama, vodoopskrbnim mrežama gdje postoje silni gubitci. I dolazimo u prijepor. Zašto? Jer kad god nekoga pitate što financiraju Hrvatske vode, oni kažu financiramo glavne vodoopskrbne objekte. To su vodospreme, glavne magistralne vodove itd. Sekundarne mreže čiji su problem? Sekundarne mreže su problem lokalne samouprave gdje su gubici najveći od ovih 40% u sekundarnim mrežama. Znači nama novci, vama obaveze da sanirate sekundarne mreže iz prihoda koji ćete vi sami iznaći iz vlastitih mogućnosti. Njihova bilanca je vrlo interesantna za 2015. godinu. Njihova imovina iznosi negdje oko 13 milijardi kuna. Novca na blagajni ako sam dobro pogledao 263 milijuna kuna ili u banci. Od koga potražujemo od zadnjih onih koji troše od korisnika. Obveze 3,5 milijarde kuna, za kredite i zajmove 2,8 milijardi kuna pored svih naknada koje plaćamo, pored svega šte se isfinanciralo plaćamo, znači imao i zaduženje od 2,8 milijardi. Kako je izgledao financijski plan nedavno smo imali izvršenje proračuna za 2015. ovdje na raspravi prošli tjedan a tamo u razdjelu stoji da su Hrvatske vode u 2015. planirale 3 milijarde i 130 milijuna kuna prihoda a rashodi su bili izvršeni sa 3 milijarde i 83 milijuna kuna. Od toga na plaće ide 109 milijuna kuna, zajmove godišnja otplata 570 milijuna kuna a onda idu programi ulaganja. Održavanje vodotoka i vodnih građevina 843 milijuna kuna, investicije su planirane znači u vodoopskrbu i odvodnju na nivou 1 milijardu i 433 milijuna kuna od toga vodoopskrba 83 milijuna, odvodnja 104 plus projekt Jadran 197. Znači oko 300 milijuna kuna. Navodnjavanje 127 milijuna kuna i financiranje iz EU projekata na razini 397 milijuna kuna. Financiranje projekata kroz zajmove CEB i EIB 329 milijuna kuna. To je tih 1 milijardu i 400 u smislu izgradnje infrastrukture na razini 2015. godine. I sad kad usporedimo što smo imali 2011. i što znače ove naknade i njihova povećanja sa 2015. kao izvršenjem onda možemo vidjeti gdje se desio nekakav pomak prihoda Hrvatskih voda.

Znači sad govorimo već o 3 milijarde. Mi smo tada trošili za uređenje voda, od naknade za uređenje voda uprihodilo se 659 milijuna 2011., a 2015. 779. Razlika je negdje 120 milijuna kuna. Ali imamo sada naknadu za korištenje voda 2011. 298 milijuna kuna, to je onih 0,80 lipa. 2015. 769 milijuna kuna. Razlika vam je u 4 godine samo s tim povećanjem od 300% 471 milijun kuna više. I vodni doprinos na istoj je razini 330 milijuna 2011. i nešto malo više 2015. godine. Gdje vidimo povećanje prihoda Hrvatskih voda? Naknada za korištenje voda 470, i fondovi EU rekao sam ulaganja na nivo 397 milijuna kuna. Što to sugerira? I tu se dolazi do sukoba sa lokalnom razinom koja kaže dajte i nama nešto da mi toga napravimo. Jer ostaje nam obveze, ovaj zakon predviđa uklanjanje nedostataka tj. smanjenja izgubljenih kubika raznih voda u mreži ali ta mreža je sekundarna većinom puno više nego su to glavni objekti vodoopskrbe i tu će doći do određenog problema barem ja to tako vidim. Jer lokalna samouprava tu teško može isfinancirati te gubitke i zato oni stalno svake godine i jesu veliki, a zakon predviđa nešto drugo. Tako da evo volili bi da u nekakvoj raspravi čujemo što ministar misli jer mislim da te Hrvatske vode trebaju ipak nekakvu drugačiju možda u slijedećem razdoblju možda malo nešto promijeniti u svojoj politici. Jer kad gledamo sve te brojke više-manje one su jednake svake godine skoro. Približno 20 više, 10 manje, iskaču samo fondovi i ova naknada za zaštitu voda za korištenje voda koju plaćaju građani na računu a ti računi su poskupjeli negdje 20 do 25% ovisno o tome koliko se troši voda. I mislimo da bi možda trebalo, ovo je uredu da moramo odgoditi na godinu dana još, jer teško da će se sanirati ti gubici i ne bi bilo dobro da na leđa tih građana padnu i svi gubici koji bi se pojavili u mreži pa da nam to netko sukladno nekakvim svojim tablicama obračunava koliko je ko kriv zato što sustav nije dobar. To je zaista ok ali mi zaista moramo 2017. godinu iskoristiti da se napravi pomak u tom djelu i da se nađu način kako sanirati po meni onaj dio gdje se odnosi na sekundarne mreže a tamo su gubici najvažniji. Kad pitate Hrvatske vode oni kažu mi to ne financiramo. Mislim da u tom, vi ste ministre sada u tome po meni novi, jer vama su pripale sada vode, prije su bile u Ministarstvu poljoprivrede i trebat će vam vrijeme da i to kažem usmjerite u pravom pravcu jer bi moglo kažem biti očito problema i slijedeće godine možda budemo raspravljali da odgodimo još za godinu dana onda ovakav jedan prijedlog zakona. Na vaše izlaganje imamo 3 replike. Prvu repliku uvaženi zastupnik Tomislav Žagar. Hvala potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Borić, shvatio sam vašu raspravu i u smjeru tome da je jako bitno da kad građani plaćaju određenu naknadu da zato što plaćaju dobiju i određenu uslugu tj. da znaju gdje se njihov novac troši. Reći ću vam na jednom primjeru iz moje županije što se može dogoditi a vidimo da je jučerašnja tema kad smo govorili o Zakonu o javnoj nabavi itekako ima veze sa ovim. Vidite jedan od najvećih projekata sustava navodnjavanja projekat Kapinci-Vaška sad je u završnoj fazi, prva faza od nekih 126 hektara, ukupno je predviđeno 2000 hektara. Kad se izrađivala projektna dokumentacija tad je ukupna procijenjena vrijednost radova na 80 milijuna kuna, županija je trebala uplatiti 20% ali to je bio ogroman novac za županiju. Međutim, samo na nesreću ili na sreću dogodilo se to da izvođač nije mogao ispoštovati išao je sa damping cijenama, nije mogao ispoštovati ono što je dogovorio i došlo je do raskida ugovora. Nakon toga pristupa se izmjeni projekta. U izmjeni projekta promjenom tehničkih karakteristika dobijamo istu površinu za navodnjavanje jeftiniju 20 milijuna kuna. I to je ta priča u kojoj Hrvatske vode zajedno sa jedinice lokalne (regionalne) i područne samouprave moraju transparentno raspisivati natječaje jer badava možemo mi ovu naknadu povećati koliko god hoćemo ako se ne bude to pošteno trošilo nećemo uspjeti postići one ciljeve koje smo si zacrtali, pogotovo ako uzmemo u obzir da je u RH 2,6 milijuna hektara samo na jedan posto je napravljen sustav za navodnjavanje. I kada govorim ovo kolega Hajduković je govorio koliko će biti korisnika, to je isto jako bitno već u fazi projektiranja uzeti u obzir jer ako ne budemo imali korisnika morat ćemo plaćati penale, a to će nam se onda obiti o glavu. Kolega Žagar, ja sam naveo sedam naknada, ove dvije ja mislim da još nisu uvedene za melioraciju i za navodnjavanje i tu bi neka ovlast bila ja mislim da županija da nešto u tome dijelu napravi međutim očito i oni izbjegavaju svoj dio odgovornosti. Međutim, što mene još muči, znači mi smo od bivšeg ministra, bivšeg ministra poljoprivrede imali još jednu inicijativu koja je silno poskupila naš komunalni sustav, to je jedna famozna priča o vodnim aglomeracijama gdje ćemo imati 20 vodovoda na nivou RH koji će opskrbljivati čitavo područje RH i tu je donesena bila jedna uredba, osnivana su nova komunalna poduzeća koja se imaju baviti samo vodoopskrbom, sve drugo je tjerano van u druga komunalna poduzeća. Dobili smo dupla komunalna poduzeća, negdje je isti direktor radio u obadva komunalna poduzeća da se uštedi jer tako je bilo i moguće i nismo priču doveli do kraja.

Jer i ova priča o Hrvatskim vodama nam treba biti pouka što i kako raditi dalje, da li ćemo nastaviti istim putem, pa kada malo fali dignemo naknadu ili ćemo nešto pokušati mijenjati kroz sustav jer što god mi napravili Hrvatske vode kada ulože, ulože u lokalnu samoupravu, to je činjenica. I ne možemo reći da se ništa nije radilo. Kada se potroši milijarda i pol, dvije milijarde kuna to se vidi osim naravno vodovod se ne vidi pa je to malo problematično. Uglavnom se vidi kada je raskopano sve. Međutim to je nešto što ne moraju raditi. Samo je pitanje možemo li na neki način pomoći građanima da budemo učinkovitiji da ne prelamamo sve na njihovim leđima i da vidimo kako se gospodari s tim poduzećem da ono zaista bude jedno normalno poduzeće jer vidimo da je njegova razina zaduženosti dosta visoka s obzirom na njihovu bilancu ne previše, ali nije beznačajno.

Imamo sljedeću repliku Domagoj Hajduković. Uvaženi kolega Borić. Krenut ću od kraja. Samo ću vam postaviti jedno pitanje. Da li vi mislite da je normalno da Hrvatska sa svojih 4 milijuna stanovnika ima 152 distributera vode, a jedna Mađarska sa 10 milijuna ima 10 ili jedna Nizozemska sa 20-ak milijuna na isti taj broj? E sada, vi dajete uvijek široki povijesni pregled naravno uvijek sa naglaskom na one stvari koje vama odgovaraju, ali želim podsjetiti na nešto drugo. Sve ove godine dokle postoji lokalna samouprava u Hrvatskoj, dakle u modernoj Hrvatskoj od '94. nadalje se plaća komunalna naknada. Za unapređivanje komunalne infrastrukture. Dakle tu govorimo i o vodovodnoj mreži, plinskoj mreži, mreži opskrbe električnom energijom itd., itd. dobro električna energija je više pod HEP-om. Ali problem je upravo u tome što se taj novac trošio ili se nije trošio kako bi trebao i zato mnoge jedinice lokalne samouprave taj namjenski novac nisu upotrebile kako bi mrežu obnovile kako bi je unaprijedile kako bi ju modernizirale.

A jedna fonta vam se itekako vidi, ali se cijevi u zemlji ali se mali gubitak u mreži ne vidi. I na kraju, što je u interesu nekom recimo „lokalnom moćniku“ pa što više fontana, a za gubitke u mreži pa to će već i onako platiti građani. Hvala lijepo. Kolega Hajduković, to ova priča o komunalnoj naknadi koju ubiru općine i gradovi koji se ubire na nekretninama nije ono što vi kažete i ona se ne ulaže u vodoopskrbne sustave nego za ceste i groblja i održavanje nerazvrstanih cesta i šta ja znam u šta sve ne ide. Ovo što rade komunalna društva i stvaraju razliku gdje mogu nešto uložiti u sekundarne mreže zove se naknada za razvoj ili nekakva moguća naknada za razvoj koja se veže uz potrošeni kubik koju svaki grad odredi za sebe pa je s time mogao uprihodi određena sredstva koja onda može koristiti kao ulog za kredit ili za nešto drugo. I neki gradovi su to koristili i moj grad i otok Rab naplaćivao je, to se zvala nekada famozno nekakva eko markica ili slično tome i iz toga su se gradili sustavi odvodnje ili vodoopskrbe. Međutim ovdje strši jedna stvar iz financijskog plana Hrvatskih voda da je u vodoopskrbu prošle godine uloženo 83 milijuna kuna kao posebno i još imamo dio eu projekti 397 i CEB i EIB zajmovi 329, znači u tome je vjerojatno ima i vodoopskrbe nešto. A prihodi samo naknada za korištenje voda prelaze 700 milijuna kuna i trebali bi biti kao u svrhu onoga o čemu priča ovaj zakon. Tu moramo uspostaviti normalno funkcioniranje i omogućiti ako je već za to onda idemo otkloniti gubitke u mrežama i dozvolite nam da onda to i riješimo. O tome govorimo i nije ništa u smislu da je nešto toliko negativno. Ja Hrvatskim vodama, svi znamo da tamo rade stručni ljudi i da ih ima zaista vrlo stručnih u svim područjima i da puno toga rade jel Hrvatska je velika, raštrkana i nije lako napraviti vodovod u našim mjestima koja su pogotovo na otocima ili negdje, ali sve to košta, ne vidi se, ali jednostavno samo neki mali inputi ili sugestija da bi morali vidjeti što zaista kad već donosimo zakon što učiniti s tim sredstvima. Imamo još jednu repliku na vaše izlaganje. Zastupnik Tomislav Klarić. Uvaženi kolega Borić, iako zaista dug niz godina u suradnji s Hrvatskim vodama mogu iznijeti čitav niz pohvala u onom dijelu koliko su sudjelovali u financiranju izgradnje i učestvovali u samoj pripremi dokumentacije. Ali kad spominjemo gubitke i ono što se događa, naša situacija je diljem Hrvatske takva da još imamo čitav niz vodoopskrbnih sustava kroz azbestne cijevi čak na nekim područjima i da su propuštanja tu velika. Međutim, kad ste govorili o financiranju i načinu rješavanja tog problema, postoji jedna odredba gdje se omogućava jedinicama lokalne samouprave ukoliko to žele i u dogovoru s Hrvatskim vodama, da one naplaćuju ovu naknadu, a onda za tu uslugu Hrvatske vode ostavljaju 5 posto. Mislim da bi to pitanje bilo potrebno riješiti zakonskim putem da se omogući jedinicama lokalne samouprave, jer Hrvatske vode ionako koriste podatke koje im daju jedinice lokalne samouprave, gradovi i općine, o kubikaži prostora, stambenih objekata, poslovnih objekata i na osnovu njih se naplaćuju ove naknade. Kad bi se zakonski riješilo da to za ime i račun Hrvatskih voda obavljaju jedinice lokalne samouprave, po naplati uplate sredstva Hrvatskim vodama, ali da za tu uslugu zadrže 10, ne 5 nego 10 posto i da ta sredstva budu strogo namjenska upravo za ove stvari otklanjanja gubitaka, mislim da bi se i taj dio problema koji je vezan za financiranje direktno uručivanje same jedinice lokalne samouprave, a neovisno o Hrvatskim vodama puno lakše riješilo. Kolega Klarić, ja znam da Hrvatske vode zaista puno ulažu, imaju puno i višegodišnjih sporazuma i dvogodišnjih sporazuma i to uopće nije sporno. Mislim ja sam samo htio upozoriti da mi imamo jednu priču koju smo naslijedili, a to je priča da se podigla cijena naknade za korištenje voda s 0,80 na 2,85, s ciljem da sudjelujemo znači u većem povlačenju sredstava iz EU fondova, da imamo svoj dio itd. Međutim, kad pogledamo godišnje izvršenje proračuna vidimo da u dijelu od opskrbe o kojem govori baš ovaj zakon, to iznosi 83 milijuna 2015. godine plus neka sredstva iz fondova i iz zajmova CBR-a i ja ne znam koliki su ti odnosi za odvodnju, a koliko su za vodoopskrbu i višestruko su veća sredstva naknade za zaštitu nego što se očito ulaže u sustav vodoopskrbe i tu treba pronaći najbolji model i najbolje rješenje ako već naplaćujemo za korištenje voda, da se ulaže i otklone se ti gubitci kako opet ne bi došli u priliku da moramo odgađati primjenu ovog zakona. Ili da se to na kraju sve prelomi na hrvatskim građanima, mislim da je to dovoljno razumno i da to možemo napraviti u sljedeće dvije godine. Završili smo sa replikama. Završno izlaganje ministar zaštite okoliša i energetike gospodin Slaven Dobrović. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice Sabora. Evo ja sam čuo dakle u ovoj raspravi veći broj vrlo korisnih izlaganja i ja ću se osvrnuti u ovom završnom obraćanju dakle na, mislim da tu ima tri glavne točke. Prvo, javna vodoopskrba i odvodnja jesu djelatnosti od općeg javnog interesa, dakle one ne spadaju u gospodarske djelatnosti na tržištu. Mislim da je dobro da je to tako. Dakle, voda nije roba na tržištu. Roba spada, i definirana je kao opće dobro.

Jedinice lokalne samouprave su te koje su dužne organizirati ove djelatnosti i one to uglavnom čine kroz svoja javna poduzeća. Međutim, taj sustav iako je ovako voda jednostavna stvar, zvuči to prilično jednostavno, moramo znati da ona polazi prvo od izvorišta, dakle tamo se organizira vodozahvat, dakle tamo počinje distribucijski sustav, crpke, dakle dolazi se do grada, distribucija dakle pitke vode, dobava potrošačima, briga o kvaliteti vode. Dakle, znamo da postoje prilično jaki standardi po pitanju zdravstvene ispravnosti vode jer ona je dakle ustvari namirnica, hrana. Međutim, tu nije kraj, onda slijedi odvodnja, odvodni sustav, prikupljanje, ispust, transport, uređaji i konačno ispust u recipijent. I to je doista jedan složen sustav koji mora zadovoljiti mnoge standarde i kriterije. Dakle, i tu postoje mnoge odgovornosti. Tako da taj sustav definitivno ima i mnoge troškove. Poznata je ta struktura, dakle cijene i upravitelji tih sustava imaju odgovornost podmirivati sve nastale troškove da bi taj javni sustav mogao funkcionirati. Tako da što se tiče pitanja plaćanja za one građane koji to ne mogu podmiriti zbog svojeg teškog socijalnog stanja i statusa, to svakako nije pitanje koje mora riješiti vodoopskrbni sustav nego je to socijalno pitanje i smatram da postoje neki instrumenti kao socijalna cijena vode, međutim, socijalni programi su ti koji moraju osigurati da praktički za sve građane bude omogućeno dakle to pravo, dakle osnovno pravo na vodu kao znamo tvar bez koje se živjeti ne može. Jer, naravno pitanje je tko je taj socijalno ugroženi, ne može biti pitanje koje se postavlja upravitelju tog sustava jer on mora biti odgovoran za ekonomsko stanje svoga poduzeća. No svakako kažem tvrdim da, tj. smatram da se na to pitanje u cijelom sustavu, dakle država o tome mora voditi brigu. Pitanje gubitaka, dakle to je ustvari razlog zašto smo sada kroz ove izmjene predlagali odgodu primjene obveze, obveze da se naknada za korištenje vode obračunava na zahvaćenu vodu. Dakle u tom cijelom sustavu koji sam malo prije spomenuo dolazi do gubitaka, gubici su uvjetovani mnogo čime, dakle stare cijevi, nepravilnosti, nedovoljno brige oko uočavanja kvarova, kvarovi mogu biti takvi da se na mnogo mjesta dešava ustvari difuzijsko curenje, dakle nestajanje vode i upravitelji poduzeća na to reagiraju na različite načine, na koncu postoje i različite tehničke datosti, odnosno stanja, nije svima taj problem jednako složen, odnosno nije rješenje jednako jednostavno. Tako da na koncu ako pogledamo stanje gubitaka a to je prilično raznoliko, imamo rekordere po pitanju gubitaka, imamo rekordere po pitanju niskih gubitaka i imamo na koncu ono što je jako važno stanje po pitanju promjena. Dakle neka poduzeća brinu o tome jer se ovdje zahtjeva jedan sustavni pristup, dakle sustavni pristup u otkrivanju mjesta rizičnih, u planiranju investicija da se zamijene neke dionice i onda se kroz godine ipak vidi tendencija pada tih gubitaka. I kod nekih poduzeća koja su hvale vrijedna se vidi taj trend, dakle smanjenje gubitaka. Neka ne čine baš puno, jasno, i mislim da je ovo već sada možda zadnji trend, zadnji slučaj da si smijemo dozvoliti ovakvu odgodu i da tijekom 2017. je naša zadaća da zajedno sa dakle sektorom vodno gospodarskim definiramo te ih upozorimo na potrebu da će ipak morati se suočiti sa time da će ova naknada se morati obračunavati na zahvaćenu vodu. Kroz u Hrvatskim vodama postoji jedan sustavni, dakle pitanje prvo metodologije utvrđivanja, na tome se radi i onda je, nakon toga slijedi jedan akcijski program, dakle da se pomogne onim jedinicama lokalne samouprave, odnosno njihovim poduzećima da takav program krenu provoditi, da počnu planirati investicije koje su ovdje ipak nužne ali za dio mjera investicije nisu tako intenzivne. Dobro i treće, dakle je pitanje evo prijedlog koji smo čuli u pogledu distribucije i prikupljene naknade. Naime ovih 8% za koje se tvrdim da je daleko premalo da bi jedinica lokalne samouprave mogla sustavno voditi neku politiku, čuli smo evo i konačno je i takav amandman i stigao. Međutim ja bih upozorio sve da mi na državnoj razini moramo voditi o ravnomjernosti razvoja, dakle često se spominje kao vrlo važan princip državne politike pružiti svima jednake prilike za razvoj. I upravo je kroz planiranje, dakle Hrvatskih voda omogućeno to da se detektiraju, ustanove dakle mjesta, odnosno jedinice lokalne samouprave gdje je potrebno ulagati da bi se stanje u pogledu dakle uređenja ovih sustava podiglo na, za stepenicu ili dvije. Druga je velika zadaća koju mi imamo je sufinaciranje dakle vrlo bogatih, odnosno zahtjevnih, investicijskih zahtjevnih projekata u vodoopskrbi i odvodnji, vjerojatno vam je poznato da u operativnom programu konkurentnosti i kohezija je za ovo područje predviđeno preko milijardu eura, dakle to je 6.-godišnje razdoblje, '14.-to do '20.-ta odnosno to je plu 3 negdje do '23. bi morali to potrošiti. Mi moramo negdje cca. 30% još gore naći, dakle to je barem 3 milijarde kuna. Ovo je upravo područje, dakle budući da državni proračun definitivno neće moći sudjelovati u podnašanju ovoga tereta, upravo ove naknade će služiti dakle za tu namjenu. Naravno da neki projekti nisu najbolji i jako važna je kontrola dakle zamisli, projekata, negdje su projektanti možda napravili grešku i ovdje je potrebna revizija, potrebne su informacije sa terena i mislim da se tu može napraviti dosta. I zato evo svi oni koji to prate su u svojim lokalnim jedinicama trebaju pratiti, reagirati da bismo od ovih novaca napravili što funkcionalnije sustave, dakle ne mrtve kapitale koji će onda, gdje ćemo biti suočeni sa problemom financiranja pogonskih troškova. No zbog ove činjenice, evo konkretno gospodin Batinić nije ovdje ali evo ja sam izvukao, tj. izvukli smo podatke za grad Ivance, dakle na području grada Ivanca je u razdoblju 2010. do 2016. dakle to je čisto za ilustraciju dakle nije ništa nešto s čime bi se htjelo napasti jel evo da ilustriramo našu politiku odnosno potrebu da ovakva raspodjela naknade ostane. Dakle u tom razdoblju 2010. do 2016. je naplaćeno ukupno 12 milijuna i 200 tisuća dakle nešto više kuna kroz naknadu za uređenje voda. Grad Ivanec je dobio nazad otprilike gotovo 700 tisuća međutim u projekte zaštite od štetnog djelovanja voda, dakle obrana od poplava u istom razdoblju je investirano na području Grada Ivanca 12,01 milijun kuna. Dakle, da se podigla naknada sa 8 da je bila 30 to opet ne bi bilo dovoljno pokriti tih 12 milijuna i praktički što je prikupljeno na području je vraćeno. To sad ne znači da se to, to ne može sasvim sigurno svim biti tako međutim očito je Grad Ivanec imao pripremljene projekte, demonstrirao potrebu i onda je to realizirano. I sustav upravljanja ovim sredstvima na odgovoran način je upravo taj koji može dakle kroz jedan sustavan način preusmjeriti odnosno odobriti sredstva tamo gdje su potrebna. Dakle, negdje će se dobiti manje, negdje će se dobiti više. U principu uz pravilne kriterije mislim da je opća korist, dakle opća nacionalna korist dobrobit dakle ovakvog sustava mora biti značajna. Dakle još jedanput zahvaljujem svima na prijedlozima i ja napuštam govornicu. Prva replika je Tomislav Žagar. Hvala potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvaženi ministre Dobrović, evo na kraju samo jedan apel s obzirom da i vaše ministarstvo dobilo Hrvatske vode u svoju nadležnost i neka vam ne bude teško i vi osobno šaljite ljude na teren, neka vide kakvo je stanje. Netko je ovdje iz HDZ-a danas govorio da samo sa čišćenjem kanala se može određena korist dobiti ako se ta drvna masa iskoristi. Imamo određene retencije gdje isto dolaze ljudi pa uzimaju taj materijal ajmo reći ovako uvjetno na divlje, pa pazite taj još materijal ugrađuju u nekakve druge radove koje su dobili javnim natječajem i na taj način ostvare još određenu imovinsku korist. Te stvari treba pratiti i kontrolirati. I na takvim malim stvarima će se steći onda i povjerenje ljudi i neće biti ovih problema i oko plaćanja naknade. I danas sam vas upozorio na Voćin, provjerite i tu situaciju tamo.

Nemate potrebu? Dobro. Idemo na slijedeću repliku zastupnik Tomislav Klarić. Uvaženi gospodine ministre, ja bi ukazao na jedan problem koji je prethodna Vlada prije vaše, jer je dotad bilo dosta dobro reguliran onaj iznos koji naši građani po područjima jedinica lokalne samouprave plaćaju za cijenu za razvoj. Prijašnja Vlada je tu odredbu promijenila i omogućila praktički većinskom vlasniku komunalnih poduzeća koji upravljaju vodovodom i kanalizacijom da oni određuju odlukom skupštine a budući da imaju većinu u skupštinama onda oni i usmjeravaju ta sredstva bez obzira na područje jedinica lokalne samouprave gdje su ona ubrana. Dakle, moj prijedlog bi bio da se ovaj dio cijene za razvoj u strukturi cijene komunalne usluge namjenski troši isključivo na području, što je prvotna i namjera toga bila, na području jedinca lokalne samouprave na kojoj je ubrano. Dakle da se ne može dogoditi da komunalno poduzeće gdje je većinski vlasnik Grad Zagreb u postotku ne znam 50, 60, 70% praktički donosi sve odluke samostalno, da sredstva koja su ubrana primjerice u Svetoj Nedjelji ili nekom drugom gradu se troše prema odlukama dakle većinskog vlasnika. Dakle moj prijedlog ide u smjeru da sredstva koja moji građani, građani bilo kojeg grada, općine plaćaju namjenski za razvoj vodoopskrbnog sustava na svome području se na toj lokaciji, dakle na području tog grada ili općine i troši. Evo to je jedan dobronamjeran prijedlog jer se takva praksa u prethodnim godinama bila pokazala dobrom. Kasnije kad je promijenjena odredba, kad većinski vlasnik praktički preglasavanjem svih ostalih suvlasnika komunalnog društva može donijeti odluku i ta sredstva ubrana na području bilo kojeg grada i općine usmjeriti u neki za njega prioritetni projekt na području svoga grada. Hvala vam lijepo. Razmotrit ćemo i uzeti u obzir evo koliko je moguće. Hvala lijepo. I još jedna replika gospodin Anđelko Stričak. Izvolite. Ministre vi ste dali u svom izlaganju jedan pregled sustava i korištenja vode od izvorišta tj. njenog zahvaćanja pa do ispusta tj. otpadnih voda. To je svakako jedan složeni sustav i zahtjevan i naravno to i košta, odnosno održavanje i izgradnja zahtjeva određena financijska sredstva. Da je voda najbitniji resurs govori i podatak da planet Zemlja pokriva 71% vodene mase, od toga je 97,5% slana voda, 2,5% svega slatka voda, a slatka voda 68m,9% je zarobljeno u ledenjacima, 30,58% su podzemne vode a 0,3% jezera i rijeke. Da je voda najbitniji resurs govori nam i podatak da za uzgoj kilograma rajčice potrebno je 1000 litara vode, pšenice 1500, riže 3450, piletine 4600 litara vode. I sad, jedna litra ulja može onečistiti 2 milijuna litara vode, odnosno 1 gram pesticida 10 milijuna litara vode.

Hvala vam lijepo. Ako nemate odgvora zaključujem raspravu.

određivanje mirovina koje se ostvaruju isključivo prema odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju u odnosu na mirovine koje se određuju prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju. U trenutnoj situaciji to je značilo da su se mirovine prema Zakonu o mirovinskom osiguranju usklađivale 1.1. i 1.7. Ove godine je to iznosilo 0,46% odnosno 0,35% što je zapravo predstavljalo povećanje. Dok se mirovine prema posebnim propisima vezanim za mirovinsko nisu usklađivale. Znači ovim zakonom mi predlažemo primjenu jedinstvene aktualne vrijednosti mirovine pri izračunu i usklađivanju svih mirovina jednakog položaja zapravo svih korisnika u pogledu usklađivanja mirovina. I predlažemo da se ovaj zakon donese po hitnom postupku kako bi se to isto usklađivanje moglo primijeniti već od 1. siječnja 2017. godine.

Ta sredstva su predviđena u državnom proračunu na stavci, odnosno razdjelu Ministarstva rada i mirovinskog sustava, glavi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Hvala lijepo predlagatelju.

Uvažena gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege, uvažena državna tajnice sa suradnikom. Pa što reći? Ovaj zahtjev je istaknut tamo pred tri godine u Savskoj u šatoru i obećanje se izvršava. Prema tome, tu dileme nikakve nema. Zašto je ovo i po hitnom postupku i o čemu se ovdje radi? Samo da znate, da je moguće da negdje u petom, šestom mjesecu budemo opet raspravljali o ovom zakonu i vratili ga na ono što sad, kako sad izgleda jer je to usklađeno sa Europskom komisijom kad je naša Vlada radila ove poteze u mirovinskom sustavu. Isto tako, samo da znate da ako je mirovina ostvarena po posebnim propisima da se može regulirati i usklađivanje po posebnim propisima. Jer već kad je mirovina ostvarena po posebnim propisima postoji određena razlika od općih propisa. Da li je to kraći radni vijek? Da li je bolji prosjek godina? Prema tome, u različitim periodima Vlada može na različiti način i sa različitim kriterijima usklađivati mirovine. Do čega mi sad dolazimo? Pa dakle, Vlada Republike Hrvatske može svim umirovljenicima koji imaju mirovine po posebnim propisima uredno uz isplatu prve mirovine odnosno odmah sada, može čestitati sretnu, uspješnu i beričetnu novu godinu, a svim ostalima ništa.

Ovo je još šlag na tortu, jer tortu su dobili oni koji imali, odnosno koji imaju mirovine preko 6000 kuna u vidu, odnosno dobit će sa 1. siječnja sljedeće godine u vidu plaćanja manjeg plaćanja poreza jer ih je obuhvatila stopa oporezivanja od 12% umjesto od 24% kao što su do sada plaćali.

Dakle, dužni smo reći građanima, da Vlada nakon što je dala povećanje mirovina svima koji imaju veće mirovine od 6000 dodaje im još jedan poklon, a to da im usklađuje mirovine ponovno na isti način kao što usklađuje svima. Prigovor Europske komisije je išao na prijevremene mirovine, na velik broj mladih umirovljenika i sve smo to otklonili za vrijeme naše Vlade te prigovore koji ne rješavaju ništa, nikakve uštede u mirovinskom sustavu. Međutim, Europska komisija nije imala ništa protiv onoga kako smo predložili rješavanje usklađivanja mirovina. I cijelo vrijeme prigovori Europske komisije jesu na mirovine po posebnim propisima koje od ukupne mase 36 milijardi na njih otpada negdje između 6 i 7 milijardi plaćanja godišnje mirovine. One u prosjeku strše, one imaju relativno manji staž osiguranja pogotovo onaj za koji su uplaćeni doprinosi, i to je bio naš odgovor na zahtjeve Europske komisije i s time su se složili. Ne znam da li ste vi tražili, da li ste o tome negdje razgovarali. Ja nisam za to da nam negdje drugdje kroje mirovine, ali moram isto prihvatiti da ako je mirovina uređena po posebnom propisu da može biti i usklađivanje drugačije uređeno, jer nekako lakše mogu dijeliti tešku situaciju u društvu odnosno mogu je pretrpjeti oni koji imaju mirovine 5, 6, 10 tisuća kuna od onih koji doista imaju do 2 tisuće kuna.

Dakle, mi u pravom valu kod paketa poreznih zakona, ni u ovom valu za njih nema ništa. Potpisnici smo gotovo svih povelja, Europske socijalne povelje u tom dijelu, ali bi trebali biti i trebali bi ovdje na neki način dati prioritet borbi protiv siromaštva jer građani u godinama nisu krivi što nemaju drugog izvora prihoda i dio koji smo ovdje uzeli onima s najvećim mirovinama odnosno uštedjeli od neusklađivanja trebali smo usmjeriti u borbu protiv siromaštva. Isto smo to trebali usmjeriti i ono što smo do sada uzimali u stopi od 24 posto poreza jer uzajamnost i solidarnost u mirovinskom sustavu mora imati svoj red i ne možete nagrađivati na neki način i to dvostruko jednu manjinu, a većina ostaje bez ičega, odnosno onaj koji ne napreduje, on ne da stoji nego nazaduje jer troškovi života idu dalje, bolest, starost čine svoje i jednostavno oni iz godine u godinu su sve u težem i težem, težem stanju. Dakle, vjerojatno će vam zbog ovoga biti zahvalni i svi dosadašnji saborski zastupnici i svi članovi Vlade i svi akademici. Vjerojatno bi trebali biti zahvalni branitelji jer je to njihov zahtjev prema ovoj Vladi i vraćanje duga ove Vlade prema njima. Kako će to proći u budućnosti ne znam, ali ozbiljno se igramo sa mirovinskim sustavom. Ako ste htjeli reforme o kojima javno govorite, pa stavite, ljudi, onda budžet za mirovine koje su ostvarene po Zakonu o mirovinskom osiguranju u Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, pa stavite vojne mirovine u Ministarstvo obrane, pa stavite policijske mirovine u Ministarstvo unutarnjih poslova, stavite braniteljske mirovine u Ministarstvo branitelja da znamo što je što. Ako ste željeli reforme mogli smo učiniti mnogo više i bolje od toga zajedno jer bivši ministar Mrsić je predlagao uvođenje profesionalnih mirovina i onda se ne bi dogodilo ovo što se sada dogodilo aplikacijom poreznog paketa. Naime, do sada su recimo policajci koji su bili u mirovini radili preko ljeta kao čuvari kampova. I vrlo uspješno. Jer imaju određena iskustva i oni su senzibilizirani za neke opasnosti koje mi možda obični ljudi ne vidimo. Nisu plaćali njihovi poslodavci doprinose ni za zdravstvo ni za mirovinsko i nitko prema njima nije bio obvezan. Plaćali su se samo porezi. E sada, po novom, ćemo za te ljude ako rade plaćati poreze, doprinose od 10 posto za mirovinski i doprinose od 7,5 posto za zdravstvo, ali ne lezi vraže! Ti ljudi koji imaju mirovinu po posebnim propisima od toga što su uplatili doprinosa neće moći iskoristiti niti jednu kunu za svoje povećanje mirovine. Pogledajte u našem mandatu, u vašem mandatu oni koji su iz takve situacije došli raditi u ministarstva pa su odradili 4 godine u ministarstvu, otišli su u mirovinu s manjom mirovinom nego kad su došli raditi, jer te 4 godine uplate doprinosa oni ne mogu koristiti jer su umirovljeni po posebnim propisima. Mi nismo stigli napraviti što smo htjeli, a htjeli smo napraviti da ti ljudi idu u profesionalnu mirovinu, da je to jedan blok, a svaki radni staž nakon toga ako je netko odradio da dobiva pravo na razmjernu mirovinu, otprilike kao što imaju pravo na razmjernu mirovinu iz različitih država tako bi imali pravo i na razmjernu mirovinu po više poslova koje su u životu radili ali zato treba definirati točno što za pojedina zanimanja, zvanja znači profesionalna mirovina. I to je bio izazov, i to je dio, to bi trebao biti dio reformskog paketa, tek onda bi znali što gdje košta. Nažalost, mi smo počeli, nismo završili taj projekat, dakle u našoj koalicijskoj Vladi, sada se sve vraća nazad, vjerujem da će biti opet prepucavanja sa Europskom komisijom. Samo nemojte doći sutra zbog toga da se na neki način prilagodite ili na neki način ugodite Europskoj komisiji ovdje pred nas sa pričom da ćemo povećati penalizaciju kod odlaska u prijevremenu mirovinu i na taj način uštedjeti, da ćemo smanjiti mirovine zbog toga što su mirovinski rashodi veći, nemojte doći nakon ovoga što ste sada napravili sa pričom da ćete na neki drugi način uštedjeti u mirovinskom sustavu i da vam je neka druga priča nepodnošljiva u mirovinskom sustavu. Dakle ja kao poznavalac mirovinskog sustava ja sigurno za ovaj zakon ne mogu glasati.

Dakle, podcrtavam borba protiv siromaštva a ne ovo o čemu govorimo, dakle koncentrirati se kako drugačije definirati obiteljske mirovine, kako prestati plaćati penalizaciju nakon isteka roka u kojem je radnik išao u prijevremenu mirovinu i kako uvesti zaštitni dodatak za one koji nemaju nikakvih izvora prihoda jer njima je država majka i mora brinuti o njihovoj egzistenciji jer su u godinama gdje nemaju druge pomoći i napustili su ih djeca i svi ostali su sami, mi moramo o njemu brinuti. Ako Republika Slovenija je donijela takav zakon koji umirovljenicima garantira primanja ispod kojeg se ne može i recimo oni koji primaju male mirovine iz BiH-a imaju prebivalište u Sloveniji njima slovenska država onu razliku doplaćuje da mogu normalno živjeti u toj državi, odnosno u Sloveniji, zašto nešto od toga ne bi mi naučili, zašto ne bi išli tim putem i zašto ne bi postepeno došli na jednu razinu europskih demokratskih zemalja i europskih mirovinskih sustava.

Sljedeća rasprava u ime kluba SPD-a je uvaženi zastupnik Mirando Mrsić. Hvala lijepo poštovana gospođo potpredsjednice, uvažene kolegice i kolege. Žao mi je što o ovom zakonu raspravljamo u ovako kasna vremena a vjerojatno je to i tehnologija vlasti da građani što manje saznaju o kojim izmjenama zakona se radi, o čemu se radi. Apsolutno je sramotno da je uvažena državna tajnica ovom zakonu posvetila tri minute i 25 sekundi. Ovo je zakon koji će Hrvatsku koštati do 2025. godine 800 milijuna kuna. Ovo je zakon koji nije, dakle izmjena zakona koja nije trebala uopće doći na dnevni red ovog Sabora jer ova materija je uređena postojećim važećim Zakonom o mirovinskom osiguranju. To je zakon koji je svojim izmjenama između ostaloga unio transparentnost u financiranju mirovina ali još više jednakost u mirovinama. Jer je svima jasno da određene skupine osiguranika koje ostvaruju prava iz mirovinskog osiguranja na temelju posebnih propisa imaju blaže uvjete za stjecanje tih prava ili povoljniji način određivanja mirovina od mirovina određenih općim propisom, nazovimo iz radničkih mirovina. Svim tim posebnim mirovinama je zajedničko da se one financiraju iz proračuna, djelomično i u cijelosti a usklađivale su se do ovog sadašnjeg zakon koji smo donijeli 2013. godine na isti način kao što su se financirale, kojim su se usklađivale mirovine po općim propisima što nije pošteno. Jer mirovine koje nazovimo ih radničke mirovine one se financiraju iz doprinosa, iz naših plaća gdje je vrlo jasno uspostavljena veza između doprinosa i mirovina. Ove mirovine se financiraju direktno iz proračuna i trebale su slijediti sudbinu proračuna i u ovom sadašnjem zakonu iz 2013. je to i učinjeno. Žao mi je što ovdje nema ministra Ćorića koji ima najveću zadaću da brine o tome da mirovinski sustav bude sustav jasan, transparentan, da bude sustav jednakih prava, da bude sustava u kojemu smo svi jednaki a ne da neki budu na neki način i povlašteni. Da podsjetim što je ovim zakonom učinjeno, da nam svima bude jasno i da ukažem da je ovo potpuno bespotrebno, bespotreban zakon, da je bespotrebno uopće bilo donositi izmjene ovog zakona. Zakona o mirovinskom osiguranju mirovine ili dijelovi mirovine određeni odnosno ostvarene prema posebnom propisu pod povoljnim uvjetima usklađuju se tako da se prati rast bruto domaćeg društvenog proizvoda i da ako u tri prethodna uzastopna tromjesečja je porast BDP-a veći od 2% a deficit proračuna manji od 3% mirovine se usklađuju odlukom Vlade.

Sada je bolja i te mirovine će se usklađivati. Koji je bio cilj … sjećate se svih onih priča, šatora i svega ostaloga, cilj i to da smo mirovine braniteljske razdvojili 7 mjeseci poslije i pokazali da se što se tiče same visine mirovina nije ništa desilo. Razdvajanjem mirovina je pokazano da sustave konačno imamo transparentne, da znamo koliko financiramo iz proračuna a koliko dobivamo iz doprinosa pa je prije razdvajanja mjesečna svota obveze proračuna za mirovine po posebnim propisima bila oko 550 milijuna kuna, na razini godine oko 6,6 milijardi dok je nakon razdvajanja ona bila 450 milijuna kuna mjesečno odnosno 5,4 milijarde kuna. Dakle, proračun je bio 1,2 milijarde manje u obvezi financiranja proračuna, posebnih mirovina jer su one bile i trebaju biti financirane iz sredstava koja dobijemo doprinosima. Na taj način je postignuta visoka transparentnost u financiranju a s druge strane su smanjenje obveze proračuna a i kritike o izrazito visokom postotku udjela troškova mirovina ostvarenih prema posebnim propisima u odnosu na ukupne mirovine. Ovdje smo pokazali da ljudi koji odlaze u mirovinu po posebnim propisima imaju radnog staža koji treba biti financiran iz doprinosa a ne iz proračuna. Donose ne transparentnost i ponovno uspostavljanje nejednakosti. Napominjem da je mirovinski sustav sustav solidarnosti i sustav koji bi trebamo omogućavati svima dostojnu starost. Prema prijedlogu zakona koji je pred nama predstavljen nažalost vrlo kratko, tako da je izgledalo kao da se radi o nekoj tehničkoj izmjeni a ona je suštinska, izjednačava se aktualna vrijednost mirovine za sve korisnike mirovina. Počevši od 1.1.2017. mirovine se opet usklađuju jedinstveno bez toga da se usklađuju odvojeno i to onda dovodi do još jedne druge stvari, a da ćemo stupanjem na snagu ovog zakona 1.1. doći do usklađivanja aktualne vrijednosti za mirovine odnosno povećat će se mirovine po posebnim propisima za 1,1%

Čitam ono što piše u obrazloženju zakona, ali bi bilo fer i pošteno od Ministarstva rada i mirovinskog sustava i državne tajnice i gospodina pomoćnika da nam jasno kažu koliko je to cijena do 2025. Neke izračune smo napravili, do 2025. ovaj zakon košta 800 milijuna kuna. Napominjem da vjerojatno će biti izvršeno još jedno obećanje koje je dato u šatoru u Savskoj a to je da će se vjerojatno ukinuti ono 10%tno smanjenje mirovina iznad 5 tisuća kuna što će dodatno opteretiti mirovinski sustav. Nije na odmet reći da će Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje morati u roku od 6 mjeseci izdati novih 180 tisuća bespotrebnih rješenja o jedinstvenoj svoti mirovine, a ono što je frapantno da u ovom zakonu piše da će ministar nadležan za mirovinski sustav donijeti pravilnik kojim će u suradnji sa ministrom financija urediti način utvrđivanja sredstava koliko nam treba sredstava za mirovine koje se financiraju iz proračuna i da će se to urediti pravilnikom. Koliko ja znam tu je ili zakon ili državni proračun, ne vidim načina kako će se to pravilnikom riješiti ali očito kreativnost je na djelu. Zakon će oštetiti mirovinski sustav RH i to na način da ćemo osim povećanog izdvajanja mirovina imati i ponovno nejednakost u mirovinama. Ono što je rekao kolega Hrelja ja ću još jedanput ponoviti prosječna mirovina po Zakonu o mirovinskom osiguranju je 2251 kunu dok je prosječna mirovina ostvarena prema posebnim propisima gospodo 3774 kune, 68% viša nego mirovina, radnička mirovina. Prema tome, da li trebamo ići u ovo, a u isto vrijeme ministarstvo odnosno premijer Plenković najavljuje da nema sredstava u proračunu. Danas su propali pregovori oko povišenja osnovice. Sljedeće godine je regres i božićnica što je 800 milijuna kuna, a za ovo se nalaze sredstva. No, nije samo to što će se desiti u ovom sustavu posebnih mirovina. Dodatno će i korisnici mirovina biti ostvareni, koji su ostvareni prema posebnim propisima i koji imaju mirovinu veću od 6185 kuna biti zahvaćeni poreznom reformom tako da će iza 1.1.2017. njihova mirovina biti još veća. Dva puta nagrađujemo one koji imaju relativno visoke mirovine koje su određene zakonima i propisima i tu nema nitko ništa protiv toga da država uređuje to na svoj način, ali mora se biti fer i pošten prema onima drugima koji su krvavo radili da zarade svoju mirovinu. Mirovine će biti nejednake i ono što će se također ponovno desiti da nećemo imati uvida koliko se financira iz državnog proračuna, a koliko se financira iz doprinosa jer plaće će rasti.

Znači da radnici u Hrvatskoj svojim doprinosom umjesto da financiraju mirovine radničke da će financirati i mirovine po posebnim propisima koje se moraju financirati iz državnog proračuna. Sve ovim izmjenama se to poništava. Poništava se učinak transparentnosti u financiranju mirovina kako ukupno na razini svih mirovina tako na razini svakog pojedinog korisnika. Napominjem da je put do ovoga bio dosta mukotrpan, da je Europska komisija inzistirala na puno drugih stvari, ali da smo uspjeli Europsku komisiju uvjeriti da nema potrebe da se radi drugačije, da se diže penalizacija u Hrvatskoj, ali da možemo napraviti transparentniji sustav. To se vraćamo natrag. Napominjem da je u ovom Saboru bilo osnovano povjerenstvo koje je cijeli sam dio provedbe tog sustava analiziralo i nije se desilo ništa jer mirovine hrvatskih branitelja su ostale u lipu iste kao što su bile i prije razdvajanja. Ono što će se sada desiti da ćemo to sada isto rješenje izdati i da će opet te mirovine u lipu biti iste kao što su bile i do sada.

To smo mogli investirati u informatizaciju sustava mirovinskog, u neke druge stvari umjesto za izdavanje bespotrebnih rješenja kao što napominjem. Ovaj zakon se nije smio i nije trebao desiti. Bit će jako zanimljivo vidjeti kako će se pravilnikom riješiti preraspodjela sredstava u državnom budžetu. Vidjet ćemo kako to pravno izgleda jer je posve nejasno što bi takav pravilnik sadržavao i regulirao kad je to pitanje regulirano postojećim zakonom koji je pravno jači na snazi nego sam pravilnik. I za kraj, očito da nas je šator koštao ne samo lošeg imidža u Europi nego nas je očito koštao između 400 i 800 milijuna kuna i to je nešto što nije bilo potrebno i mislim da je trebalo napraviti drugačije i jednostavno ostaviti rješenje ovakvo kao što je a ne raditi stvari koje su neracionalne, koje stvaraju trošak, a da se ništa u sustavu neće desiti. jedino što će se desiti da ponovno imate netransparentnost i da će Europska komisija očito na ovo reagirati. Pa kao što je rekao gospodin Hrelja vjerojatno ćemo u petom mjesecu imati razgovore o tome da li će se mijenjati Zakon o mirovinskom osiguranju još jedanput jer će Europska komisija zahtijevati puno nekih drugih stvari kada vidi da se mi vraćamo bespotrebno korak natrag. Obećanje je obećanje, ali očito da se moglo riješiti na drugačiji način i očito da nas je skupo koštao šator u Savskoj. Prva replika zastupnik Silvano Hrelja. Uvaženi kolega Mrsić, htio sam samo dodati s obzirom da ste i vi i ja da smo članovi odbora jednu činjenicu koju ne bi trebalo prešutjeti, da je matični odbor je bio protiv donošenja ovog zakona. Drugu činjenicu koju sam vam htio reći, da to još na neki način pojasnim, da radničke mirovine, odnosno one mirovine koje su pokrivene doprinosima su limitirane koeficijentom 3,6. To vam otprilike znači vrlo jednostavno, da najviša mirovina može biti 220 kuna po godini staža. Mogu ih samo povećati godine staža. Dakle, tako ta stvar funkcionira. Dok bez obzira koliko ima uplate mirovinskog, da li ima uplate mirovinskog, određene grupacije konkretno branitelja mogu imati neograničenu mirovinu. Dakle, ona se uopće po tim kriterijima ne određuje bez obzira da li su prethodno radili ili nisu radili. Hoću samo ilustrirati da postoje različiti pristupi i zato se zalažem da to bude sutra u Ministarstvu branitelja kompletan budžet za mirovine branitelja.

Hvala lijepo gospodine Hrelja. Da, bili smo zajedno na odboru. Matični odbor to nije podržao jer jednostavno ovaj zakon koji se nije smio desiti i ovaj zakon koji nije potreban jer je sve uređeno vrlo jasno, transparentno. Na razini Europske unije smo dobili i pohvale za takvo rješenje. S druge strane nitko nije bio tim zakonom oštećen, nikome nije bila smanjena mirovina, a s ovim što radimo sada radimo tako da stvaramo još veće nejednakosti, još veći razdor između onih koji imaju male mirovine i onih koji imaju veće mirovine. I to je ono što nije trebalo napraviti niti u izlaganju državne tajnice niti u obrazloženju samog zakona se ne vidi razlog zašto se ovo radi osim obećanja da će se to napraviti koje je dano očito u šatoru u Savskoj. Nikakvih drugih, niti ekonomskih niti pravnih niti ljudskih nema da se ovaj zakon predloži, da ovaj zakon bude u Saboru. Gospodo u HDZ-u ponovno stvarate nejednakost u sustavu mirovina da oni koji imaju velike mirovine da imaju još i veće, a da oni imaju male mirovine od toga nemaju nikakvu korist. Sljedeću repliku ima zastupnik Branko Bačić. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Kolega Mrsić, kažete da 2025. godine da će trebati 800 milijuna kuna za provedbu ovog zakona. Ne znam zašto ste se na tu godinu referirali, mogli ste recimo reći 2045. godina pa bi trebale 4 milijarde. Ono što se iz ovoga zakona vidi to je da godišnje treba oko 130 milijuna kuna da bi se ovaj zakon u iduće tri godine mogao provesti. Inače kada govorimo o braniteljskoj populaciji, maloprije sam spomenuo 2040. godinu, kad ste vi već spomenuli 2025., pitanje je koliko će branitelja s obzirom na njihov prosječni životni vijek biti u mogućnosti u toj godini primati mirovinu.

Meni se čini da ste upravo vi javnim i državnim službenicima potpisali i ukinuli i božićnicu i regres.

Slažem se s vama da su umirovljenici zaradili krvavo svoje mirovine, ali kad već spominjemo taj pridjev onda ja mislim da su ih upravo krvavo zaradili hrvatski branitelji. Hvala lijepo. Odgovor na repliku. Hvala lijepo. U mirovinskom sustavu, kolega Bačić, uvijek kada napravite jednu izmjenu morate točno vidjeti što će se to desiti u sljedećih 10 i 15 godina. Jer izmjena koja je sada izgleda relativno mala, ali ona kad se desi u jednom dugom periodu, a ovdje je dugi period otprilike oko desetak godina, tada se to multiplicira i to je suma koju ćemo izdvojiti, a mislim da u ovom trenutku za to nema potrebe jer to većina tih mirovina je ionako relativno visoka. Da, branitelji umiru. Umiru ranije, ali ono što bi trebalo braniteljima napraviti je napraviti adekvatnu skrb jer imenovanje bolnice veteranskim bolnicama umjesto da se naprave centri kao što su recimo centri u Americi. Imamo Dujlovo u Splitu koji smo mogli prebaciti i napraviti jedan veliki centar za dijagnosticiranje i terapiju i oporavak branitelja, onda bi i ovih neželjenih slučajeva vjerojatno bilo manje. Jednostavno situacija u državi je bila takva da nismo mogli u proračunu podnijeti te izdatke, a to znači da je u našem proračunu to bilo planirano i jasno smo iskazali da nemamo novaca za to. Vi niste uspjeli ispregovarati sa sindikatima niti temeljni kolektivni ugovor za državne službenike niti za javne službe niti sada ovaj dio koji govori o sporazumu i ne vidim nigdje da ćete to uspjeti, a to se mora isplatiti jer je to tako po zakonu. Hvala lijepo. Imamo još jednu repliku. Uvažena zastupnica Grozdana Perić. Poštovani gospodine Mrsiću, ako znamo da ukupno za 2015. godinu je isplaćeno 36,7 milijardi kuna ukupnih mirovina i da je od toga 53,76 posto ostvareno temeljem doprinosa na temelju generacijske solidarnosti, a 45,76 posto iz ostalih prihoda proračuna, onda je to odnos između 20,8 milijardi i 17,7 milijardi. Kada govorite o ovoj izmjeni onda moramo reći da osiguranici po posebnim propisima su između ostalog osim branitelja djelatne vojne osobe, policijski službenici, radnici na poslovima razminiranja, bivši politički zatvorenici, pa čak i pripadnici NOR-a i bivše JNA. Prema tome, ne dižu se u tom slučaju samo mirovine branitelja nego i ovih ostalih, a da ne spominjem da je tu između ostalog i službenici u saveznim tijelima bivše SFRJ pa nadalje. Poštovani zastupnici kada citirate podatke onda ih trebate citirati vjerodostojno i to je vaš slogan iz kampanje. I reći da, da treba nam 36 milijardi. Ali kad govorimo o radničkim mirovinama za to nam treba 24 milijarde, prikupimo godišnje između 19 i 20 milijardi iz doprinosa, prema tome, transfer iz doprinosa, iz proračuna je samo 4 odnosno 5 milijardi dok za ovaj ostatak od 12 milijardi je potrebno imati sredstva u proračunu i to je transfer koji ide iz proračuna. Jasno da osim ovih kategorija o kojima smo pričali ima cijeli niz kategorija, napominjem da je Vlada SDP-a ukinula saborske mirovine, da više saborskih mirovina neće biti ali gledajući prosjek mirovina, vojska policija, branitelji i svi ostali onda je vrlo jasno vidljivo da gro ovih velikih mirovina je u braniteljskim mirovinama što je takav zakon koji je tako država donijela i tu nema nitko ništa protiv ali moramo biti jasni i pošteni prema svima onima koji imaju manje mirovine nego oni koji imaju relativno visoke mirovine u ovom trenutku. I sa ovim što sada radite nećete t manje mirovine u posebnim propisima podignuti nego ćete još više napraviti jaz između tih malih mirovina kao što su recimo mirovine rudara Tupljak ili neke druge mirovine da bi onda ove mirovine bile što veće uz opet napominjem da će uz ovo ići i porezna olakšica i vjerojatno ćete ukinuti i ovih 10% a onda na kraju ćete ukinuti i ono što smo mi donijeli da možete otići u mirovinu sa 60 godina i 41 godinu radnog staža gdje smo honorirali one koji su počeli rano da ih ne penaliziramo jer to će vam zahtijevati Europska komisija kada vidi što ste napravili sa ovim sada. Prelazimo na raspravu i ime kluba HDZ-a zastupnik Mladen Karlić.

Potpredsjednice, poštovana državna tajnice, cijenjeni pomoćniče ministra, poštovane kolege. Pa evo pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o mirovinskom osiguranju gdje je cilj predviđenim zakonom osigurati primjenu jedinstvene aktualne vrijednosti mirovine pri izračunu i usklađivanju svih mirovina, jednakog položaja svih korisnika u pogledu usklađivanja mirovina a naravno i zbog lakše tehničke provedbe zakona osigurati njegovu primjenu od 1. siječnja 2017. I mislim da je vrlo važno svakom umirovljeniku bez obzira kako došao do mirovine da ima jedinstvenu mirovinu, da je nema iz dva dijela, da je nema na različite načine upravo zbog toga što to može izazvati probleme naravno kod uzimanja kredita, kod raznih drugih potreba gdje umirovljenik treba osigurati nekakva sredstva, ulaganje ili nešto drugo tako da je jako važno da se na jedan evo pravedan način zapravo svakome uskladi mirovina, da budu jedinstvene, da budu jednake po jednakim pravilima posebno zbog toga što ove mirovine, odnosno ovaj dio zakona koji se odnosi na hrvatske branitelje, upravo zbog toga, zbog tog njihovog doprinosa, zbog tog teško stečenoga staža na jedan poseban način koji nije klasični radnički nego je upravo krvav način bio, za nekoga puno teže, za nekog nešto lakši ali na jedan poseban način. I mislim da u tom vremenu poslodavac to takvoj osobi, tom hrvatskom branitelju je bila hrvatska Vlada, odnosno Vlada, je li tako, država, i zbog toga je logično meni da se mirovine na ovakav način usklade da se zapravo na jedinstven način usklađuju i da imamo jednak položaj svih umirovljenika. Ono što je važno kod usklađivanja da se na isti način usklade sve mirovine neovisno o propisu prema kojem su ostvarene. Mirovina koja pripada na 1. siječanj osnova je za sljedeće usklađivanje koje će uslijediti prema jedinstvenoj aktualnoj vrijednosti mirovine kada za to budu usvojeni propisani uvjeti i naravno to će dovesti kao što je već rečeno do porasta mirovine od 1,11% Mislim da je i to nešto što posebno zbog toga što jedno vrijeme a to su 2015. i '16. upravo zbog načina obračuna mirovine nisu usklađivane zbog toga što znači one ovise o realnom rastu BDP-a prema Državnom zavodu za statistiku u svakom od tri prethodna ustupna mjesečna, tromjesečna najmanje 2% i u odnosu isto tromjesečno prethodne … [[Govornik se ne razumije.]] godine iako je deficit državnog proračuna u istom razdoblju manji od 3% i zbog toga u dvije godine te mirovine i nisu usklađivane. I mislim da je to ono što je nepravedno upravo prema hrvatskim braniteljima. Naravno obzirom da se na ovaj dosadašnji zakon da je upućeno i nekoliko ustavnih tužbi, da se može očekivati da ovaj zakon možda i na Ustavnom sudu padne. I zbog toga mislim da je jako važno da ga se što prije uskladi i da ga već od 1.1.2017. počnemo primjenjivati.

Ono što se tiče onih dodatnih rješenja i troškova koji bi mogli nastati a to može biti negdje do iznosa 2,5 milijuna kuna mislim da rješenja se ne moraju donositi osim ako to stranka zatraži tako da na taj način se mogu zapravo smanjiti ovi troškovi. Evo Klub zastupnika obzirom da je već dosta rečeno će podržati prijedlog ovog zakona posebno evo zbog toga da se ispravi nepravda prema hrvatskim braniteljima. Hvala vam lijepo. Prva replika zastupnik Mirando Mrsić. Uvaženi zastupniče Karlić, vjerojatno su vas sada uvalili u ovo pod hitno jer vidim da niste bili niti pripremljeni niti očito da ste na brzinu neke stvari gledali. Dakle izjednačavanje čega, s kime? Jer ove mirovine su mirovine koje su po posebnim propisima, koje su vezane uz proračun. Lakša provedba čega? Zakon je proveden, on je već, dakle godinu i nešto dana ta rješenja postoje.

I to je ono poštenje, pošteno kažemo dijelimo sudbinu državnog proračuna jer nas proračun financira. Što se tiče mirovina radničkih one dijele sudbinu svih radnika u Hrvatskoj. Ako rastu plaće, ako nam je inflacija za toliko 50% toga nam rastu mirovine. Potpuna je laž i to je valjda jedini način zašto ste išli u ove izmjene zakona da ljudi kad su dizali kredite nisu mogli dizati jer im je mirovina na dva djela. Prema tome, banke s time nemaju nikakve veze i potpuno je nezakonito da se ne donose rješenja, Zakon o upravnom postupku je vrlo jasan za sve će se morati donijeti rješenja samo je pitanje da li će se ta rješenja slati ili neće i to je ušteda samo na poštanskim troškovima. Ali cijeli sustav informatički i sve ostalo će koštati preko 3 milijuna kuna. Evo gospodinu Mrsiću, naravno da je puno veći stručnjak za mirovinski sustav od mene, ali ono što je bitno znači da se mirovine za Hrvatske branitelje nisu usklađivale zadnje dvije godine i to znači upravo zbog toga, znači dvije godine i može se desiti da i slijedeću godinu hrvatski branitelji imaju zbog toga niže mirovine, a ovim izjednačavanjem odnosno ne isti način obračunavanjem i stavljanjem u jednak položaj svih umirovljenika dobit ćemo evo upravo to da na neki način nadoknadimo to što su hrvatski branitelji kroz godine izgubili. Slijedeća replika zastupnik Josip Borić. Hvala lijepo. Kolega Karlić, ne trebate se previše uzbuđivati na ovo što govori kolega Mrsić jer oni su vam 2014. godine recimo isto izmijenjali ovaj Zakon o mirovinskom osiguranju i onda su nagradili pripadnike bivše JNA. Ako ne znate omogućili su im da im se znači u njihovu mirovinu može ako žele ponovno obračun priznati i radni staž nekih 60 i nešto posto ako se ne varam i to je njima bilo ok. I ne treba se to previše uzbuđivati jer oni na hrvatske branitelje reže već od kad su bili došli na vlasti i dva puta kad su izgubili. Oni njima smetaju jer znaju da su za njih ne znam što, osim što su naši hrvatski branitelji i omogućili su nam da danas budemo ovdje i da možemo raspravljati pa i o ovom zakonu. Inače da znate mirovina bivših pripadnika JNA za njih se isplaćuje 293 milijuna kuna godišnje, a za bivše borce narodno oslobodilačkog rata 228 milijuna kuna godišnje. Ovih ima 8105 a ovih boraca narodno oslobodilačkog rata 19 442.

Ako bude potrebe još ćemo reagirati jer njihove laži treba stalno ispravljati. Nemate? Prelazimo na pojedinačne rasprave. Zastupnik Nenad Stazić. Zahvaljujem potpredsjednice. Znači već smo čuli matični odbor je odbio ovaj prijedlog zakona. Jutros je o njemu trebao raspravljati i Odbor za ratne veterane ali nije raspravljao jer zamislite ni jedan HDZ-ov zastupnik, član toga odbora nije došao na sjednicu odbora. Ponavljam, ni jedan zastupnik HDZ-a član Odbor za ratne veterane nije došao na sjednicu. Ostaje tajna zašto oni nisu došli. Da li su samo lijeni i pospani jer je sjednica bila zakazana u 9 sati a to je njima prerano ili im je bilo neugodno, ili im je bilo neugodno jer bi se već u 9 na sjednici toga odbora saznalo iz rasprave ako ni iz čije tuđe onda iz moje da hrvatski branitelji od ovog zakona neće dobiti ništa, nula, potpuna nula. Kao što im nije ništa oduzeto kada su mirovine razdvojene, tako neće dobiti ništa ni sada kad budu spojene. Naprosto ništa, jedna obična laž, jedna prevara branitelja. Ako je to bio razlog zašto nisu došli na sjednicu pokazuje da barem imaju malo morala. Lagali su branitelje, sad kad bi se jutros saznala istina da su ih lagali i da branitelji od toga neće imati apsolutno ništa onda su naprosto odlučili da ne dođu na sjednicu da se to ne bi čulo u 9 sati ujutro i da se ne bi kroz vijesti ponavljalo cijeli dan. Ali mi ćemo to ponavljati i sutra, i prekosutra dok branitelji ne shvate da su prevareni i tko ih je prevario. Šatoraši i ministar Medved. I ovime ih varate. Toliko će branitelji iz ovoga profitirati. Izmislio ju je Bismarck, do tada ona uopće nije postojala, dotada su o starijim članovima obitelji brinuli članovi obitelji mlađi. Oni su ih hranili, uzdržavali i to je Bismarck izmislio prije 130 godina. I taj sustav generacijske solidarnosti funkcionira dok je broj zaposlenih veći od broja umirovljenika i to mora biti znatno veći. Odnos broja umirovljenika i u odnosu na broj radnika je drastično smanjen 90. te godine. 989. godine po podacima Zavoda za mirovinsko osiguranje prosječna mirovina je bila 77,22 prosječne plaće. Ljudi su rado išli u mirovinu. 77, njihov život je nastavio se odvijati dalje posve normalno, imali su isti standard. Pa kako je do toga došlo da je život umirovljenika u Hrvatskoj daleko lošiji, znatno lošiji nego što je bio u bivšoj državi. Pa došao je i zbog toga što je devedesete godine HDZ najprije u mirovinu poslao ogroman broj ljudi, na desetke tisuća ljudi jer su im smetali, smetala im je njihova ideologija i smetala im je njihova nacionalna pripadnost. Pa da bi ih se riješili iz sustava državne uprave oni su ih naprosto poslali u mirovinu i narušili odnos broja zaposlenih i broja umirovljenika radikalno. Drugi put su to napravili nakon Domovinskog rata. Ljudi su otišli u rat iz svojih poduzeća, bili su zaposleni. Kad su se vratili nazad poduzeća su bila privatizirana, poduzeća su bila opljačkana i poduzeća su bila ugašena. Ostala je samo imovina. A taj koji je privatizirao taj je imao sad i imovinu sa kojom je kasnije trgovao. Da ne bi otišli na burzu rada poslali su ih u mirovinu i drugi put drastično narušili omjer između broja zaposlenih i broja umirovljenika. Zbog toga je došlo do toga da je današnja mirovina nedovoljna za život i da je ona u strašnom nesrazmjeru prosječna mirovina prema prosječnoj plaći. I to se neće moći popraviti, to se decenijama neće moći popraviti. Šta se sada ovim zakonom radi? Tu se ugrožava pozicija redovnih umirovljenika ili korisnika radničkih mirovina. Pazite oni su 40 godina radili, izdvajali iz svoje plaće da bi funkcionirao fond, 40 godina. A ovi po posebnim propisima ne moraju imati dan radnog staža ili možda pa godinu dana. Saborski zastupnici, mi smo ukinuli saborske mirovine. Ali saborski zastupnici u vrijeme prve HDZ-ove administracije su stekli pravo na mirovinu i još ju dobijaju. Ako su bili jedan jedini dan u ovom Saboru zastupnici, jedan jedini dan i sada ovi koji su 40 godina radili, izdvajali u mirovinski fond sad će se mirovine tih saborskih zastupnika koji su jedan jedini dan radili isplaćivati iz tog Fonda mirovinskog u koji su radnici uplaćivali. Pa to je prevara tih radnika. To ide na njihovu štetu. Nešto što je bilo bistro se sada zamućuje, nešto št je bilo transparentno sada postaje neprozirno. Da li je išta logičnije od toga da se onaj dio mirovine koji je zarađen radom, radom, efektivnim radom isplaćuje iz mirovinskog fonda, a onaj koji nije zarađen radom nego za koji je država odlučila da da određenim skupinama ljudi da se isplaćuje iz proračuna. Dakle, država može razmišljati ovako i treba razmišljati tako. Ne da može nego mora razmišljati tako. Država hoće recimo da Predsjednik Republike kad ode u mirovinu nema ispod prosječnu mirovinu, da ima nekakvu pristojnu mirovinu, pa će njemu dati neki dodatak. Država može razmišljati tako da će onome tko je branio Domovinu dati dodatnu mirovinu na ono što je zaradio radom. I država ne samo da to može napraviti, ona to i mora napraviti. Pa ne može oni koji su branili Domovinu, pogotovo ako su ostali invalidi i nesposobni su za rad baciti na cestu. I država se o njima na taj način i brinula i brine se i dalje i brinut će se. Ali taj dio ne smije ići iz onog fonda u koji su uplaćivali oni koji su radili. Kako? Tko je to rekao ikada? Treba, ali ne iz tog fonda, nego iz državnog proračuna kao što je to do sada transparentno i činjeno. Neće, dakle branitelji ovdje neće dobiti ništa, to je čista laž. Jednu jedinu lipu im se neće povećati mirovine. Samo će se zamutiti čista voda. Tko će profitirati? Nekadašnji članovi izvršnog vijeća Sabora, djelatnici federacije u Jugoslaviji, saborski zastupnici, bivši članovi Vlade. Eto oni će profitirati. Oni će sada dobiti rješenja Mirovinskog fonda, da li će im bit poslana na adresu ili ne, ne znam ali sada će taj dio mirovine kojim se do sad isplaćivao iz proračuna on će biti uklopljen u taj, isplate iz Mirovinskog fonda. I sad se više neće znati, neće se znati da li ću ja sutra kad budem išao u penziju dio penzije dobivati iz Mirovinskog fonda temeljem svoga rada 40 godina staža koliko ću ja imati. Pa mi država na to doda ili ne dodaje i da li će taj HDZ-ov saborski zastupnik koji je stekao pravo na mirovinu sa jednim danom boravka u Saboru, da li je on tu mirovinu zaradio radom ili mu je to država poklonila jer je tada HDZ imao takav zakon. Imao je. Mi smo ih ukinuli. Prema tome, ovo je pogodovanje onima koji mirovinu nisu stekli radom na štetu onih radnika koji su je stekli mukotrpnim radom radeći 40 godina. I zbog toga je ovaj zakon nepravedan. On nikome ne pomaže, najmanje ne braniteljima, njima nula, njima ništa. On ne pomaže, on šteti. Prema tome, ja mislim da je posve glupo glasati za ovaj zakon. To njima ne koristi ništa. I to se u praksi pokazalo i dokazalo. A članovima saborskog Odbora za ratne veterane iz redova HDZ-a poručujem da se obrate javnosti i da objasne i šatorašima i ukupnoj braniteljskoj populaciji zašto ne rade svoj posao za koji primaju plaću, zašto ne dolaze na sjednice odbora, a i vas predsjedniče pozivam da ih ukorite javno.

Prije nego krenem sa replikama morat ću uputiti koju riječ saborskom zastupniku Staziću. Naravno da i ovim putem odmah ukoravam sve one koji ne prisustvuju sjednicama odbora, ali isto tako bih ukorio sve one koji danas bi trebali biti na plenarnoj sjednici budući da ne znam da se održava u ovom trenutku bilo koji odbor, a mislim da nedostaje velika većina saborskih zastupnika i namjerno ću reći na svom radnome mjestu. Pa onda pohvaljujem ove koji danas ovdje sjede, a molio bih da prenesete svojim kolegama da trebaju zaslužiti svoju plaću što god da oni mislili o tome. Prvi za repliku se javio zastupnik Mirando Mrsić. Poštovani kolega Stazić, da u pravu ste. Branitelji će dobiti 1,1% povećanja mirovine kao i svi ostali, ali Vlada namjerno ovo radi. Radi namjerno jer po sadašnjem zakonu kada se steknu uvjeti a to su opet ponavljam BDP veći od 2% kroz tri tromjesečja, državni proračun u deficitu manji od 3% Vlada može podići mirovine u postotku kojem hoće, koje Vlada odredi. I to je ona laž koju ste sakrili pred braniteljima ovom izmjenom zakona. Jer ako se tako kunete u branitelje, a vidi se i po današnjem sastanku Odbora za ratne veterane, onda ste ovo trebali ostaviti i odlukom Vlade za 5 dana podići mirovine po posebnim propisima za 2, 3, 5% koliko imate, ako imate novaca. I to je ono što ova Vlada nije učinila. I da gospodine Staziću, u pravu ste, branitelji neće dobiti ništa ili će dobiti puno manje nego od onoga što su trebali dobiti.

Hvala lijepo predsjedniče. Cijelo vrijeme koncept kolege Mrsića uredno izlaganje je bilo da će branitelji dobiti 800 milijuna kuna u sljedećih 10 godina 2025. Onda se dignete vi i kažete branitelji neće dobiti ništa. Znači da se niste dobro iskoordinirali. Dajte se iskoordinirajte prije nego što nastupate, jer očito da lažete ili vi ili gospodin Mrsić to je činjenica. Drugo, zašto kad govorite o mirovinama hrvatskih branitelja ne kažete da se radi o invalidskim mirovinama. Znači, nisu oni nešto radili, otišli u mirovinu zdravi i imaju još 30 godina da su mogli raditi. Ali je i činjenica da ste vi 2014. omogućili da pripadnici bivše JNA također mogu svoje mirovine uskladiti ako to žele i ponovni postupak i da će im se uračunati dio radnog staža kojeg su ostvarivali do 63% I to je razlika između nas i vas. I vi to ne želite priznati.

To bi bio doprinos zdravstvenom sustavu i centrima koje ste spominjali koje bi mogli napraviti za hrvatske branitelje, a ne dugovati i drugome nametati nekakve krivnje i moralne lekcije. To bi bilo fer po meni. To bi bilo fer.

Najprije pa nije kolega Mrsić govorio o tome da će ovih 800 milijuna kuna otići na branitelje.

O tome je govorio kolega Mrsić. Kad govorite o bivšim oficirima JNA znate kojima? Onima koji su prešli u Hrvatsku vojsku i koji bi inače da to nismo napravili primali penzije iz Beograda, iz JNA. A znate kolike bi im bile te penzije? Možda 20 maraka tada njemačkih. E pa ti su ljudi napustili JNA, ušli u Hrvatsku vojsku, išli branit svoju zemlju, a vi nama zamjerate što smo ih uveli u mirovinski sustav Hrvatske. A valjda im je jedina krivnja što nisu u HDZ ušli. Dakle, njima smo omogućili tim zakonom, pa recite istinu. Pogledajte tim ljudima u oči.

Govorite neistine ovdje, obmanjujete ljude i onda kad vam se kaže istina onda počnete nervozno skakati. Pa nemojte skakati! Prema tome, to smo napravili i na to smo ponosni. Sljedeći zastupnik koji se javio za repliku je Mladen Karlić. Izvolite. Ja sam slično htio replicirati kao što je i gospodin Borić, jer isto me je u više navrata gospodin Stazić je rekao da branitelji neće dobiti ni jedne kune, a gospodin Mrsić je u više navrata došao do 800 milijuna kuna ukupno, znači povećanja troškova od 96, sedam. Prve godine pa 400, pa do 800 2020. Pa mi evo malo taj nesrazmjer vidim da je kasnije gospodin Mrsić pokušao to malo ublažiti sa 1,1% E pa sad još jedanput ako niste shvatili, ne branitelji ili ne samo branitelji, nego i zastupnici HDZ-a s jednim danom rada u Saboru i bivši članovi Izvršnog vijeća Sabora i djelatnici federacije u Jugoslaviji i bivši članovi Vlade. A što se tiče branitelja, pa imali su veću mogućnost po sadašnjem zakonu. Pa to može po sadašnjem zakonu napraviti. To možete, to ova Vlada može napraviti. Ima, u sadašnjem zakonu ima uporište za to. Da vi hoćete pomoći braniteljima to biste vi i napravili. Vama su branitelji jako dobro došli dok su dizali šator, dok su hodali ulicama, dok su iznosili plinske boce jer su htjeli srušiti Vladu SDP-a. Dotle su vam koristili. Sad vam više ne koriste. Ja se samo bojim da će Đuro Glogoški i Klen kad čuju da HDZ-ovci danas nisu došli na sjednicu Odbora za ratne veterane sutra pred HDZ-om podići šator onaj. Otići u Vukovar po njega i podići ga ispred HDZ-a. Ja se nadam da to Glogoški i Klen neće saznati kako se ponašaju zastupnici HDZ-a. Hvala lijepo predsjedniče. Pa ja bih htjela ovako prije svega replicirati glasno da se čuje budući da je kolega zastupnik Stazić u nekoliko navrata ponovio da su samo zastupnici HDZ-a koji su bili jedan dan ovdje u sabornici i dandanas ostvaruju povlaštenu mirovinu. Želim glasno izgovoriti da su svi zastupnici koji su u to vrijeme sjedili u ovoj sabornici pa tako i zastupnici SDP-a isto tako ostvarili te povlaštene mirovine i ostvaruju ih i dandanas. Također sam htjela replicirati, ali je to kolega Borić već iskomunicirao vezano na različitu raspravu kolege Mrsića i kolege Stazića jer se oni očito nisu dogovorili koliko će to branitelji i ostale povlaštene mirovine odnosno kategorije dobiti promjenom ovog propisa. Ono što želim reći, žalosno je da uvijek kada govorite o neravnoteži mirovina uspoređujete i glavni adut su vam braniteljske mirovine. Naravno da su braniteljske mirovine veće od ostalih mirovina i ne kažem da su radničke mirovine onolike kolike bi trebale biti s obzirom na skup život odnosno s obzirom na sve ekonomske cijene koje imamo. Ali, braniteljske mirovine su posebna kategorija i ne bismo ih nikad trebali dovoditi u pitanje upravo zato što su branitelji ti koji su omogućili da danas svi zajedno ovdje sjedimo. Branitelji koji su ostali invalidi, koji su većina od njih jedini hranitelji obitelji. Mislim da nije u redu da se stalno povlače njihove mirovine. Ispada da su oni branili domovinu samo radi mirovina što nije tako i što nije točno.

Prvo, jer je takav zakon donio HDZ. I drugo, zbog toga što nijedan zastupnik SDP-a nije ovdje zamijenjen na jedan dan da bi otišao u mirovinu, na jedan dan. To su radili HDZ-ovci, a šta im ja mogu, radili ste to. Ne vi, kolegice, ali u onome mandatu kad su to mogli. Žao mi je. Tko, kažete da netko dovodi u pitanje mirovine branitelja, tko je to doveo u pitanje mirovine branitelja. Zašto opet obmanjujete javnost? Upravo suprotno. Rekao sam da država radi i mora raditi to, da socijalno zaštiti one koji su, pogotovo one koji su dali zdravlje u toj borbi, u tom ratu. Jer su nesposobni za rad, jer su izgubili ekstremitete. Pa šta ćemo ih ostaviti na ulici, to sam rekao. I to država može po ovom zakonu raditi i efikasnije nego sada po ovim izmjenama. Može, ako hoće. A ako neće kao što vidimo da neće i ne želi, nego ih trpamo sa svim ostalima, a onda to recite, to priznajte, ali nemojte, molim vas, obmanjivati javnost netočnim izjavama. Hvala. Zastupnik Ivan Kirin javio se za repliku. Poštovani predsjedniče Sabora, uvaženi zastupniče Stazić. Točno je da je sustav socijalne solidarnosti u rasulu. To ne služi nikome na čast. Privatizacija koja se dogodila i gdje su mnogi i ono što ste rekli koji su se vratili iz rata ostali bez posla, i to je negativno što se odrazilo na sustav solidarnosti. Ali mislim da bi trebalo spomenuti i to da 2000. do 2003. godine privatizaciju pustimo po strani, ali tada se dogodila velika, to vrijeme je obilježeno stečajevima i tada je sustav solidarnosti najviše pao preko 300 tisuća nezaposlenih. Evo to je istina. Dakle, da li tu ima onih koji su bolji i pošteniji. Svi zajedno smo odgovorni za ovo što se dogodilo. Odgovor na repliku zastupnik Stazić. Što su stečajevi? Čega su oni posljedica? Oni su posljedica potpuno upropaštenih privrednih subjekata. Tamo su bili radnici koji su radili mjesecima a da nisu dobili nijednu plaću. A znate tko to radi a da ne dobiva nadnicu? Rob. Samo rob tako radi. Stečajevima oni su dobili bar neka socijalna prava. Bez stečaja oni su formalno bili zaposleni bez ikakvih prihoda, čak i bez prava na socijalnu pomoć. Stečajevima koji su bili nužni i koji su bili posljedica HDZ-ovske kriminalne privatizacije, kriminalne, lopovske, su ti nesretni ljudi barem zaštićeni. Stečajevi su bili priznanje države da ta privatizacija nije uspjela i da je bila pljačkaška. Neki su se debelo okoristili u toj privatizaciji dok su drugi, pa i branitelji ratovali, gubili živote i zdravlje, ovi nisu išli na frontu, ne, ne, oni su se za to vrijeme bogatili i upropaštavali ta poduzeća koja su u interesu tih radnika koji nisu dobivali plaću morala poslati u stečaj.

Hvala lijepo predsjedniče Sabora. Ja sam pokušao taj svoj stav izraziti, ili imao sam volju izraziti na Odboru za ratne veterane još prošli utorak kad je bila zakazana sjednica, pa ju je u posljednji trenutak predsjednik odbora otkazao. Zakazana je ponovo za danas ujutro. I kad smo taman imali kvorum i da početi raditi, HDZ je srušio kvorum.

Ne znam da li se spremaju za oporbu i šta se je desilo, ali uglavnom HDZ je srušio taj svoj kvorum. E pa nisam mogao tamo iznijeti svoj stav pa bih sada rekao, ali bi molio da se shvati ne da govorim o braniteljskim mirovinama, ja o tome ne želim govoriti, mogu samo govoriti o mirovinama koje su po općim propisima i mirovinama koje su po posebnim propisima. I o tome ću jedino i isključivo govoriti. Dakle, Vlada SDP-a je uvažavajući i recesiju i gospodarsko stanje i bruto društveni proizvod i naslijeđenog teškog stanja koje nam je ostalo, bila u teškoj situaciji. Jedan od tih je i 19 milijardi izdvajanja iz proračuna za mirovine. Vi znate da se prvo pristupilo smanjenju 10 posto za mirovine iznad 5 tisuća kuna, i drugo, da se išlo u razdvajanje mirovina, tj. izdvajanje mirovina ostvarenih po posebnim propisima i one po, i one u odnosu na one po općim propisima. I po meni je upravo namjera bila te mirovine iskazati transparentnije i čvršće vezati ove što idu iz državnog proračuna, dakle po posebnim propisima čvršće vezati za realni rast bruto društvenog proizvoda, vezano za smanjenje deficita tri tromjesečja zaredom. Isto tako se mora znati da je raskorak između mirovina po općim propisima u odnosu na mirovine po posebnim propisima dosta velik.

Koliki je to raskorak, nije loše usporediti da 350 tisuća naših umirovljenika ne prima više od 1.523 kune svoju mirovinu. I dakle i taj se moment pokušao uzeti u obzir kako bi se hajde smanjio taj jaz i raslojavanje među umirovljenicima. I dok je na snazi bio jedinstveni kriterij formiranja aktualne vrijednosti mirovine, dakle dok nije bilo tog razdvajanja u toj masi mesa i kupusa, nije bilo vidljivo koliko je to razdvajanje odnosno koliko je to raslojavanje kad su u pitanju umirovljenici, i to je na neki način izašlo bilo i na površinu. Ovo sad vraćanje koje imamo na jedinstven kriterij znači i povećanje mirovina po posebnim propisima zašto treba dodatno, čuli smo 430, kroz određeno vremensko razdoblje i 800 milijuna kuna, ali treba dodati da s obzirom da se radi o obećanju da se i vrati i onih 10 posto, to vam iznosi negdje po gruboj računici oko milijardu i 200 tisuća kuna koliko će koštati promjena ovog zakona u određenom vremenskom periodu. Moje je mišljenje, ja osjećam, mislim, da je Vlada SDP-a napravila dobar posao u svom mandatu. To pokazuju i danas svi makro i mikro ekonomski pokazatelji. Ali, da smo tako dobro odradili, da bi jednostavno ovim zakonom, ili da se ovim zakonom jednostavno može zagrabiti ta milijarda dvjesto u nekakvom vremenskom periodu, ja to doista nisam znao da smo tako dobro odradili posao.

Izvolite.

Poštovane zastupnice i zastupnici. Prije nego što samo kažem ponovim zapravo koji je bio cilj ovog zakona, htjela bih reći da prihvaćam odnosno da smo suglasni sa amandmanom na članak 5. kojeg je podnio Odbor za zakonodavstvo.

Gospodine predsjedniče. Minutu i osam sekundi za obrazloženje zakona koji je težak 800 milijuna kuna, za obrazloženje zakona koji uvodi nejednakost, netransparentnost zakona koji je potpuno bespotreban jer ovo nije cilj zakona da se utvrdi jedinstveni izračun mirovine nego je ovo zakon koji ide za time da se ostvari obećanje koje je dato u šatoru u Savskoj. I da ste bili pošteni onda ste mogli iščitati zakon kao što smo ga čitali mi cijelo vrijeme, a to je da kada je u situacija u zemlji loša, kada nam BDP pada, kada nemamo rasta proračuna, kada imamo veliki deficit u proračunu da oni koji dobivaju mirovine iz tog proračuna trebaju dijeliti sudbinu tog proračuna. A da oni koji dobivaju mirovine iz naših plaća, trebaju dijeliti sudbinu tih plaća. Dakle, rasti ili padati sa tim plaćama. Opet ponavljam, namjerno ili ne namjerno, ali vjerujem namjerno, da izbjegnete sukobe sa braniteljima niste jasno protumačili stavak zakona koji kaže, ako se poveća BDP iznad 2% kroz tri tromjesečja, a to već imamo, ako je deficit proračuna manji od 3% da onda Vlada odlukom utvrđuje povišenje tih mirovina. Umjesto 1,1% mogli ste staviti dva, mogli ste staviti tri ako imate novaca, ali nemate novaca za isplatu božićnica, nemate novaca za isplatu regresa, pali su vam pregovori oko povišenja osnovice i to je ono što treba reći. Nemate za radnike, nemate za profesore, nemate za liječnike ali imate za ovu kategoriju umirovljenika kojima to u ovom trenutku ne treba. Glasovat ćemo kada se steknu uvjeti, s tim da ima par obavijesti, sada mi je jako žao, žalostan sam što nema gospodina Stazića ovdje da ga usrećim zajedno sa drugim saborskim zastupnicima, budući da će se raditi i u petak i subotu. Dakle, petak u deve i pol bit će glasovanje o dopuni dnevnog reda i raspravljenim točkama, također dnevni red bi se dopunio prijedlogom proračuna. U subotu u 9,30 nastavljamo s radom plenarne sjednice i točka će biti rasprava o proračunu RH. Naravno sutra nastavljamo s radom, sutra nastavak rada bit će prva točka Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina. Izvolite. … [[Govornik nije uključen.]] Dogovorit ćemo se sa predstavnicima klubova zastupnika iako nije isključeno i da u ponedjeljak budemo radili.